Predlogom zakona utvrđuje se pojam pravobranilaštva kao organa koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Radi obavljanja poslova zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije umesto republičkog javnog pravobranilaštva osniva se državno pravobranilaštvo koje obavlja poslove pravobranilaštva za zaštitu imovinskih prava i interesa Srbije. Predlogom zakona se određuje da poslove pravobranilaštva za zaštitu imovinskih prava i interesa Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave obavljaju njihova pravobranilaštva čije se uređenje i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad, utvrđuje odlukom Autonomne pokrajine, odnosno odlukom jedinice lokalne samouprave, u skladu sa osnovama za unapređenje, uređenje i organizaciju pravobranilaštva propisanih ovim zakonom. Značajna novina koju predlog zakona sadrži u odnosu na važeći zakon je što se precizno utvrđuje nadležnost državnog pravobranilaštva kao zaštitnika Republike Srbije u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima i to u slučaju kada Republika Srbija ima položaj stranke ili umešača o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku. Takođe je proširena nadležnost državnog pravobranilaštva u odnosu na Republičko javno pravobranilaštvo u pogledu subjekata koje zastupa. Predlogom zakona utvrđena je nadležnost državnog pravobranilaštva za zastupanje državnih organa i posebnih organizacija koje nemaju svojstvo pravnog lica, zatim državnih organa i posebnih organizacija koje imaju svojstvo pravnih lica, a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije, kao i javnih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, a čije se finansiranje obezbeđuje iz državnog budžeta. Pored toga, državno pravobranilaštvo može, na osnovu posebno datog punomoćja, zastupati u postupku pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima i druga pravna lica čiji je osnivač Srbija. Imajući u vidu nedorečenost propisa vezanih za zastupanje Republike Srbije pred stranim i međunarodnim sudovima i arbitražama i drugim nadležnim organima u inostranstvu, Predlogom zakona precizno je uređena nadležnost državnog pravobranilaštva za zastupanje u tim slučajevima. U cilju adekvatnije zaštite interesa Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, posebna novina koju sadrži Predlog zakona je uvođenje nadležnosti državnog pravobranilaštva za zastupanje Republike Srbije pred tim sudom. Prema važećim propisima, obavljanje ovih poslova je u nadležnosti Ministarstva pravde, što nije celishodno rešenje budući da je Ministarstvo pravde organ državne uprave. Poslove zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava obavlja zamenik državnog pravobranioca koji se istovremeno postavlja i za zastupnika Republike Srbije pred tim sudom. Pored klasične nadležnosti koje ima pravobranilaštvo u pogledu pokretanja postupka za ocenu ustavnosti zakona, odnosno za ocenu ustavnosti i zakonitosti drugih opštih pravnih akata, ako oceni da su zakonom, odnosno drugim opštim pravnim aktom povređena imovinska prava i interesi Republike Srbije, novo rešenje predstavlja nadležnost državnog pravobranilaštva za davanje obaveštenja nadležnim organima o potrebi izmene propisa u slučaju da oceni da je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ukazano na neusklađenost domaćeg propisa sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Predlogom zakona utvrđuje se da poslove iz nadležnosti državnog pravobranilaštva obavljaju državni pravobranilac i zamenici državnog pravobranioca. Državni pravobranilac rukovodi radom i predstavlja državno pravobranilaštvo i za svoj rad i rad pravobranilaštva odgovoran je Vladi i Ministarstvu pravde, a zamenik državnog pravobranioca odgovoran je za svoj rad državnom pravobraniocu. Na taj način, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova, uspostavlja se hijerarhijska struktura u radu državnog pravobranilaštva. S tim u vezi, Predlog zakona uvodi i načelo devolucije i supstitucije u radu državnog pravobranilaštva, kao i pravo državnog pravobranioca da izdaje opšta obavezna uputstva i uputstva za obavezno postupanje u pojedinim predmetima. Predlogom zakona precizno se utvrđuju ovlašćenja pravobranilačkog pomoćnika i pravobranilačkog pripravnika u preduzimanju radnji zastupanja u postupku pred sudom, organom uprave ili drugim nadležnim organom. Predlogom zakona se takođe određuje položaj državnog pravobranioca i zamenika državnog pravobranioca, premeštaj i upućivanje zamenika iz sedišta ili odeljenja državnog pravobranilaštva, kao i postupak i uslovi za postavljenje državnog pravobranioca i zamenika državnog pravobranioca. Posebna novina sadržana u Predlogu zakona je rešenje prema kome je za obavljanje poslova iz nadležnosti državnog pravobranilaštva u zastupanju pred Međunarodnim sudom ili drugim međunarodnim telom potrebno da zamenik državnog pravobranioca poseduje odgovarajući nivo poznavanja jednog od stranih jezika na kojima se vodi postupak pred tim Međunarodnim sudom ili drugim međunarodnim telom. Za zamenika državnog pravobranioca, koji je zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, pored ostalih uslova, potrebno je da poseduje i potvrđeno aktivno znanje engleskog, odnosno francuskog jezika, kao zvaničnih jezika na kojima se vodi postupak pred tim sudom. Takođe, Predlog zakona, za razliku od važećeg Zakona o javnom pravobranilaštvu, sadrži i odredbe koje se odnose na zaposlene u državnom pravobranilaštvu, a pre svega odredbe koje se odnose na položaj prava i obaveze pravobranilačkih pomoćnika i pravobranilačkih pripravnika. Polazeći od Ustavom utvrđenog prava na samostalno uređivanje organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlogom zakona o pravobranilaštvu ne osnivaju se pravobranilaštva autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, već se utvrđuju samo osnovni principi za funkcionisanje ovih organa. Predstaviću vam osnovna rešenja koja sadrži Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg akcionog plana kao jedan od najvažnijih prioriteta utvrđeno je rešavanje zaostalih predmeta, na osnovu detaljno razrađenog programa zasnovanog između ostalog i na rešavanju značajnog broja sudskih predmeta putem posredovanja. Osnovni cilj kome se teži donošenjem Predloga zakona je stvaranje normativnih pretpostavki da se u postupku posredovanja dobrovoljno reše sporni odnosi između strana putem pregovaranja, uz pomoć neutralnog posrednika. Složićemo se da je uvek bolje, ukoliko je to moguće, iznaći kompromisno rešenje spora, nego ići u dugotrajnu, iscrpljujuću i često neizvesnu parnicu ili drugi postupak, tokom kojeg po pravilu dolazi do poremećaja dobrosusedskih, profesionalnih, poslovnih i drugih odnosa. Rešavanje sporova putem posredovanja je izuzetno značajno i sa stanovišta države, jer se širokom primenom ovog načina rešavanja spornih odnosa mogu značajno rasteretiti sudovi. Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova nastao je kao izraz potrebe za poboljšanjem i unapređenjem postojećeg normativnog okvira, kojim bi se pospešila primena posredovanja u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima i u potpunosti ispoštovale odredbe direktive EU 2008/

Posredovanje svakako nije moguće kod slučajeva porodičnog nasilja, kao i u onim sporovima koji nisu podobni da budu rešeni putem posredovanja. Primena načela poverljivosti u postupku posredovanja je razrađena u svim fazama postupka, što je važno iz razloga da se strane u sporu ohrabre da učestvuju u postupku mirnog rešavanja sporova, bez bojazni da će u slučaju da se u tom postupku ne postigne sporazum, trpeti štetne posledice u kasnijem sudskom ili drugom postupku. Pored toga, ukoliko se strane opredele za posredovanje kao način rešavanja spora, to nikako ne sme biti razlog da izgube pravo na pokretanje sudskog postupka zbog proteka roka. Prema predloženom zakonskom rešenju, pokretanjem postupka posredovanja dolazi do zastoja zastarevanja potraživanja koje može trajati najduže 60 dana od dana zaključenja sporazuma o pristupanju posredovanju u odnosu na zahtev povodom koga se sprovodi postupak posredovanja, nakon čega rok zastarelosti nastavlja da teče. U pogledu obezbeđivanja kvaliteta posredovanja, Predlogom zakona propisani su uslovi koje moraju da ispunjavaju posrednici. Ministarstvo pravde izdaje dozvolu za obavljanje posredovanja i to sa periodom važenja od tri godine, u toku kojeg posrednici moraju imati određeni broj postupaka posredovanja da bi obnovili dozvolu. Dozvola se obnavlja na period od pet godina. Kao jedan od ključnih uslova za izdavanje dozvole za posredovanje propisana je i završena osnovna obuka za posredovanje. U cilju obezbeđenja kvalitetne obuke, Ministarstvo pravde utvrđuje program osnovne obuke i daje saglasnost na specijalizovane obuke. Pored toga, Ministarstvo pravde izdaje i dozvole organizacijama koje sprovode programe za obuke posrednika. Predlog zakona takođe ustanovljava i registar posrednika kao javnu centralnu elektronsku bazu podataka koju vodi Ministarstvo pravde, što će u svakom slučaju omogućiti veću dostupnost posrednika licima koja su zainteresovana za rešavanje spornog odnosa putem posredovanja. Pred vama je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Na početku predstavljanja ovog predloga zakona, ističem da predloženi zakon sadrži samo najnužnije izmene i dopune koje su neophodne da bi se rešili određeni problemi u primeni ovog zakona, a koji su nastali usled odluka Ustavnog suda kojima je utvrđena neustavnost određenih odredaba Zakona o parničnom postupku, kao i potrebe da se određene odredbe Zakona o parničnom postupku izmene, budući da su se pokazale kao necelishodne u dosadašnjoj primeni ovog zakona. Ističem da Ministarstvo pravde nastavlja sa radom na sveobuhvatnijim izmenama Zakona o parničnom postupku koje bi, prema planu, trebalo da budu razmatrane u Narodnoj skupštini tokom redovnog jesenjeg zasedanja. Najvažnija rešenja koja sadrži Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku su sledeća: Predlogom zakona usklađene su odredbe člana 35. Zakona o parničnom postupku, sa odredbom člana 142. stav 6. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da sud sudi u veću a da se zakonom može predvideti da u određenim stvarima sudi sudija pojedinac i istovremeno proširena funkcionalna nadležnost odnosno taksativno nabrojane, određeni sporovi u kojima sudi sudija pojedinac. Dopunjene su odredbe člana 85. Zakona o parničnom postupku tako što je precizno određen krug lica koja mogu da budu punomoćnici, a što je u skladu sa odlukom Ustavnog suda koji je oglasio neustavnim odredbu člana 85. stav 1. Zakona o parničnom postupku, prema kojoj punomoćnik može da bude samo advokat. U cilju olakšavanja dostavljanja, Predlogom zakona izmenjena je i odredba člana 143. stav 2. Zakona o parničnom postupku tako što je propisano da je sud obavezan po službenoj dužnosti da pribavi adresu stranke od nadležnog organa ako suprotna stranka nije u mogućnosti da je pribavi. Izvršena je i dopuna člana 294. Zakona o parničnom postupku, tako što je predviđeno da je sud dužan da pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe. Na ovaj način postiže se bolja zaštita prava tužioca u postupku u slučaju da je tužba odbačena. Jedna od najvažnijih izmena koju donosi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku odnosi se na smanjenje cenzusa za izjavljivanje revizije u imovinsko-pravnim sporovima. Predloženo je da se revizija može izjaviti u imovinsko-pravnim sporovima ako vrednost predmeta spora prelazi dinarsku protivvrednost od 40 hiljada evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, umesto dosadašnjih 100 hiljada evra, odnosno u privrednim sporovima, ako vrednost predmeta spora prelazi dinarsku protivvrednost od 100 hiljada evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, umesto važećih 300 hiljada evra. Razlozi smanjenja cenzusa za izjavljivanje revizije su u tome što je postojećim zakonskim rešenjem vrednosna granica previsoko određena, kao i u potrebi za većom socijalnom izbalansiranošću i većom dostupnošću ovog pravnog leka. Daću jedan primer iz svakodnevne prakse. Stambene nepokretnosti čija vrednost prelazi 100 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti su često sretljive u Beogradu, Novom Sadu, eventualno Kragujevcu i Nišu i u retko kom drugom gradu Srbije kada je u pitanju prosečan građanin, što znači da je previsoki revizioni cenzus od 100.000 evra zaista onemogućavao u dobroj meri jednakost građana pred zakonom. Predloženom dopunom člana 428. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da se objektivni rok od pet godina od dana kada je odluka postala pravosnažna ne odnosi na podnošenje predloga za ponavljanje postupka u slučaju ako stranka stekne mogućnost da upotrebi odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda ljudskog prava, kao i u slučaju da je Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog prava ili manjinskog prava i slobode zajemčeno Ustavom u parničnom postupku. To je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke. Ovakvo rešenje u skladu je sa odlukom Ustavnog suda kojom je oglašena neustavnom odredba člana 428. stav 3. Zakona o parničnom postupku. Sada bih vam ukazao na najvažnija rešenja koja sadrži Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Ako je rečeno za Zakon o javnom pravobranilaštvu koji je donet 1991. godine da je u dobroj meri već prevaziđen i zastareo, šta tek reći za važeći Zakon o vanparničnom postupku koji je donet na osnovama Ustava SFRJ iz 1974. godinekao republički zakon iz 1982. godine, a koji je u primeni od 1. januara 1983. godine, Zakon koji je donet u vreme jednog društveno-političkog i ekonomskog sistema koji je davno napušten i koji je pretrpeo korenite izmene posle raspada jugoslovenske federacije i nekadašnje državne zajednice. Iz tog razloga bilo je više nego potrebno da se i ovaj procesni zakon definitivno usaglasi sa važećim Ustavom Republike Srbije. Jedan broj odredaba ovog zakona zapravo je i donet radi terminološkog usklađivanja sa važećim zakonodavstvom. Drugi razlog zbog kojih se pristupilo izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku ogledao se u potrebi da se srpsko procesno zakonodavstvo u sferi zaštite osoba lišenih poslovne sposobnosti uskladi sa evropskim standardima, pravnim stanovištima Evropskog suda za ljudska prava, a pre svega sa preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope, broj R-994, principom 14, koja predviđa da, citiram, lišenje poslovne sposobnosti treba da bude vremenski ograničeno uz periodično preispitivanje. Naime, važeći Zakon o vanparničnom postupku predviđa da je mera lišenja poslovne sposobnosti trajna, a rešenje o lišenju poslovne sposobnosti može se izmeniti samo po predlogu ovlašćenih lica. Sledeće preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope Predlogom zakona -uvodi se institut koji se zove vreme proveravanja. U rešenju kojim je neko lice lišeno poslovne sposobnosti sud određuje rok u kome će se proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere, a koji ne može biti duži od tri godine. Kada istekne vreme proveravanja, sud po službenoj dužnosti ispituje da li i dalje postoje razlozi zbog kojih je određeno lice lišeno poslovne sposobnosti. Ako utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je lice lišeno poslovne sposobnosti, sud donosi rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti, odnosno ako utvrdi da se stanje mentalnog zdravlja lica potpuno lišenog poslovne sposobnosti toliko popravilo da je dovoljno i delimično lišenje poslovne sposobnosti, sud tada određuje delimično lišenje poslovne sposobnosti toga lica. Predlog zakona predviđa mogućnost da sud po službenoj dužnosti ili na predlog organa starateljstva i drugih ovlašćenih lica donese rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti pre nego što istekne vreme proveravanja ako utvrdi da više ne postoje razlozi zbog kojih je određeno lice lišeno poslovne sposobnosti. Ista ova pravila primenjuju se i na vanparnični postupak za produženje roditeljskog staranja. Kao najvažniji razlog zbog kojeg se pristupilo donošenju ovog zakona sastoji se u potrebi usklađivanja srpskog vanparničnog zakonodavstva sa Zakonom o javnom beležništvu. Korenito je promenjen odeljak o sastavljanju isprava i prilagođen pravnom sistemu u kome će glavni nosioci takve aktivnosti biti javni beležnici. Takođe, prilikom rada na ovom zakonskom tekstu, Ministarstvo pravde sledilo je preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope broj R-8612 o merama za sprečavanje i smanjivanje opterećenja sudova, od 16. septembra 1986. godine. Dakle još 1986. godine u svojoj preporuci Savet Evrope predlaže da svi oni poslovi koji ne predstavljaju sudovanje, u najužem smislu reči, treba da budu povereni drugim državnim organima. Kao primer takvih poslova naveden je ostavinski postupak. Saglasno ovoj preporuci, a po uzoru na rešenje mnogih evropskih država, na primer Francuske i Austrije, kao i zemalja nastalih na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, na primer Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Predlog zakona predviđa mogućnost da pojedine vanparnične postupke u imovinskim stvarima sprovodi javni beležnik kao poverenik suda. Predlog zakona napravio je jasnu razliku između poveravanja sprovođenja vanparničnog postupka javnom beležniku i upućivanja konkretne pravne stvari javnom beležniku. Odluku o poveravanju sprovođenja postupka javnom beležniku donosi sudija vanparničnog suda kao prirodni sudija kome je kao nadležnom dodeljen predmet prema godišnjem rasporedu. Upućivanje pravne stvari konkretnom javnom beležniku vrši predsednik suda kao rukovodilac sudske uprave. Predlogom zakona su predviđeni kriterijumi po kojima se određuje javni beležnik kome će biti upućena pravna stvar, što je posebno značajno za mesta u kojima postoji veći broj javnih beležnika, čime se sprečava mogućnost korupcije. Naime, ako na području suda službeno sedište ima više javnih beležnika, sud je dužan da im predmete dodeljuje ravnomerno prema azbučnom redu njihovih prezimena. U slučaju da je princip azbučnog reda narušen zato što je javni beležnik opravdano odbio da prihvati povereni posao, prvi sledeći predmet poveravase onom javnom beležniku kojem je dodeljeno najmanje predmeta. Predlog zakona predviđa i određene dodatne garantije koje treba da obezbede zakonitost rada javnog beležnika kao poverenika suda. Najznačajnija takva garantija jeste mogućnost sudskog nadzora koji se sprovodi na dva načina. Prvo, sud koji je javnom beležniku poverio da sprovede ostavinski postupak dužan je da vrši nadzor nad njegovim radom i da donese rešenje o oduzimanju poverenog postupka ako javni beležnik radi na štetu stranaka, ako im stvara suvišne troškove, neopravdano odugovlači postupak ili kada to nalažu drugi opravdani razlozi. Drugo, protiv rešenja koja je doneo javni beležnik kao poverenik suda u ostavinskom postupku može se izjaviti žalba po istim uslovima i po istim pravilima kao kada rešenje donese sud. Prilikom rada na ovom zakonu i javne rasprave mora se, istini za volju, priznatida pravnička i stručna javnost ne podržava jednodušno ideju o tome da se sprovođenje nekih vanparničnih postupaka poveri javnim beležnicima. Međutim, kada se razmotre argumenti pro et contra, dolazi se do zaključka da pretežu pozitivne strane ovakvog pristupa. Prvo, vanparnični postupci će se brže završavati, čime se daje neposredan doprinos ostvarivanju ustavnog prinicipa prava na suđenje u razumnom roku. Uporedna pravna iskustva pokazuju da javni beležnici brže sprovode vanparnične postupke od sudova. Razlog za to leži dobrim delom i u tome što učesnici u vanparničnom postupku mogu neposrednije da komuniciraju sa javnim beležnikom nego sa sudijom. Koliko su javni beležnici efikasni najbolje se vidi kada uporedimo trajanje ostavinskog postupka u Srbiji gde ovaj postupak sprovode ostavinski sudovi i u Hrvatskoj, recimo, gde ostavinski postupak sprovode javni beležnici. Ovo upoređivanje je veoma korisno jer je nasledno i vanparnično pravo na veoma sličan način normirano u ove dve države. Drugo, građanima će biti olakšan pristup javnom beležniku kao organu koji sprovodi vanparnični postupak. Velika prednost javnog beležništva u odnosu na sudove sastoji se u tome što su notari dostupniji građanima. Naime, ne postoji u svakoj opštini osnovni sud ili sudska jedinica, ali zato u svakoj opštini mora da postoji bar jedan javni beležnik i njegova javnobeležnička kancelarija. U opštinama koje su gušće naseljene i u kojima se obavlja intenzivnija privredna aktivnost može se dozvoliti otvaranje više javnobeležničkih kancelarija, tako da na 25.000 stanovnika bude po jedan javni beležnik. Treće, značajan broj sudija biće rasterećeno od vanparničnih predmeta i angažovan u drugim odeljenjima, recimo u parničnom, čime se na posredan način doprinosi efikasnosti sprovođenja drugih sudskih postupaka. Primera radi, na teritoriji Republike Srbije 2012. godine na sprovođenju ostavinskih postupaka, odnosno ostavinskih rasprava, bilo je angažovano 160 sudija, a u prvom tromesečju 2013. godine ostavinskim predmetima bavilo se 216 sudija. Podsetio bih da je ostavinski postupak samo jedan od mnogih vanparničnih postupaka. Iskustva iz zemlja u okruženju pokazuju da se poveravanjem ostavinskih postupaka javnim beležnicima omogućuje da značajan broj sudija pređe u druga sudska odeljenja i doprinese bržem sprovođenju drugih postupak. Sprovođenje ostavinskog postupka od strane javnog beležnika neće imati negativnih posledica, što zbog prirode vanparničnih postupaka, što i zbog činjenice da važeće zakonske norme pružaju dovoljno garantija, kako u pogledu stručne osposobljenosti javnih beležnika, tako i u pogledu njihove nezavisnosti i nepristrasnosti. U pravničkoj javnosti su iznošeni argumenti da javni beležnici nisu dovoljno stručno osposobljeni da sprovode parnične postupke. Takve tvrdnje jednostavno ne stoje. Što se tiče stručne osposobljenosti javnih beležnika, pravila koja postoje u pozitivnom srpskom pravu obezbeđuju da javnobeležničku delatnost mogu obavljati samo ona lica koja po stručnoj spremi i iskustvu na poslovima pravne struke nimalo ne zaostaju za sudijama. Kandidat za javnog beležnika mora imati više radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita i mora da položi javnobeležnički ispit. Javnobeležnički ispit obuhvata pravne institute od značaja za javnobeležničku delatnost, među kojima značajno mesto zauzima materija građansko-materijalnog prava i vanparničkog postupka. Ono po čemu javnobeležnička profesija takođe ne zaostaje za sudom, jeste i obaveza stalnog usavršavanja. Javni beležnici su dužni da pohađaju seminare i druge oblike stručnog usavršavanja koje odredi javnobeležnička komora i Ministarstvo pravde. Povreda te dužnosti predstavlja disciplinski prestup za koji se može izreći kazna oduzimanja prava na obavljanje delatnosti. Pored navedenog, ističem da će u najkraćem roku u skupštinsku proceduru biti upućen tzv. omnibus zakona kojima će se izvršiti izmene i dopune oko 30 zakona koji uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti javnih beležnika, a sve u cilju stvaranja uslova za početak rada javnih beležnika, kako je to u Zakonu o javnom beležništvu predviđeno i čija će primena krenuti od 1. septembra 2014. godine. Na kraju, želeo bih da vas upoznam sa Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Razlog za donošenje ovih po obimu malih, tzv. interventnih izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju je neophodnost da se reši problem koji se pojavio u praksi funkcionisanja izvršitelja u vezi sa njihovom mesnom nadležnošću, a koji je nastao usled početka primena novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara ove godine. Ovim zakonom je osnovano 66 osnovnih sudova, umesto ranijih 34, koji su osnovani po ranijem Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Imajući u vidu da se prema važećim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršitelji imenuju za područje osnovnog i privrednog suda, što je odgovaralo mreži osnovnih sudova predviđenoj u ranije važećem Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, neophodno je uskladiti Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa novim Zakonom o sedištima. Predlogom zakona se predviđa da se izvršitelji imenuju za područje višeg suda, umesto za područje osnovnog suda, iz razloga što je takvo rešenje celishodnije, budući da je teritorijalna organizacija viših sudova ustaljena i da se nije menjala u većem obimu dugi niz godina. Predlog zakona sadrži i prelaznu odredbu kojom se rešava situacija koja je nastala posle početka primena novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a koja se odnosi na izvršitelje koji su imenovani u skladu sa važećim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Napomenuo bih da je u Ministarstvu pravde u toku rad na obimnijim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, čak bih se usudio da kažem – ne izmenama i dopunama, nego kompletnoj reviziji zakona, čiji tekst u punoj meri ni najučeniji pravnici u Srbiji na jednostavan način ne mogu da razumeju. Ovom revizijom obuhvatiće se i sva sporna pitanja koja su se pojavila u dosadašnjoj primeni ovog zakona. Prema planiranoj dinamici, očekujem da će se ove izmene i dopune naći u skupštinskoj proceduri tokom redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine. Zahvaljujući vam na pažnji, izražavam nadu da će nakon rasprave u načelu i u pojedinostima, predloženih pet zakona biti usvojeno.

Poštovana predsednice, poštovani ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, kao i juče, nastavljamo sa radom i raspravljanjem o setu pravosudnih zakona, koji su pre svega procesno-pravne prirode.

Poslanička grupa SPS je uvek dosledno istrajavala na još doslednijoj primeni univerzalnih pravnih instituta i istovremeno univerzalnih načela. Jedno od tih univerzalnih načela je dostupnost građanima pravde, a to znači dostupnost sudova građanima. Takođe, jedno od univerzalnih načela je poštovanje prava na pravično suđenje, kao i poštovanje prava na suđenje u razumnom roku. Upravo ovi procesno-pravni zakoni, osim Zakona o javnom pravobranilaštvu, ukazuju da je dobar put kojim je Ministarstvo pravde krenulo kao predlagač u izradi ovih zakona, da se upravo ova univerzalna načela i univerzalni pravni principi u celosti ispoštuju. Ono što tereti, što predstavlja hipoteku za pravosuđe još iz prethodnog perioda, a naročito nakon neuspele reforme pravosuđa iz 2010. godine jesu činjenice koje se ne mogu dovoditi u sumnju, pre svega, činjenica neujednačenosti sudske prakse, zbog čega se čak pojavljuje situacija da se u istom sudu dva veća istog suda pojavljuju kao donosioci potpuno različitih odluka. Čak ni Vrhovni kasacioni sud, koji je po zakonu nadležan i obavezan da ujednačava sudsku praksu, to nije u mogućnosti da uradi, imajući u vidu da ni apelacioni sudovi, kao hijerarhijski, viši i oni koji odlučuju po žalbama ne doprinose da se ujednači sudska praksa. Sledeći teret i, slobodno se može reći, hipoteka iz prethodnog perioda je ogroman broj predmeta koji nisu rešeni u sudovima, sa stalnim prilivom koji značajno doprinosi da se stepen ažurnosti u sudovima svodi na najmanji mogući nivo, najmanji mogući stepen, tako da se uglavnom sudije okvalifikuju kao neažurne, pre svega iz razloga što nisu doneti adekvatni programi za rešavanje priliva predmeta. Zašto je ovakav uvod u odnosu na ove procesne predloge zakona iznet od mene kao ovlašćenog predstavnika SPS? Upravo iz razloga što se ovim predlozima zakona koji se danas pojavljuju pred nama i o kojima raspravljamo ukazuje na mogućnost da se ovi problemi na neki način reše. Hajde da počnemo od prvog zakona koga ću afirmisati u smislu rešavanja tih problema, a to je Zakon o posredovanju u rešavanju sporova. Upravo ovaj zakon omogućava da se kroz posredovanje sudovi relaksiraju, da se oslobode balasta velikog broja predmeta. Naravno, to ni u kom slučaju ne smanjuje i ne eliminiše obavezu samih sudova, a naročito predsednika sudova da donose program o rešavanju velikog broja predmeta, koji do danas još uvek nisu doneti. Do danas, nažalost, još uvek nije donet pravilnik o ocenjivanju rada sudija. Do danas, nažalost, nisu doneti ni kriterijumi na osnovu kojih se vrednuje rad sudija. Zato što je relikt neuspešne reforme pravosuđa, relikt nečega što postoji još od 1953. godine kada je poslednji put, kolege poslanici, a i građani da znaju, donet upravo jedan pravilnik o ocenjivanju rada sudija. Od 1953. godine do danas je proteklo mnogo. Više od dve decenije, a da još uvek ne postoje jasna pravila i kriterijumi po kojima se ocenjuje rad sudija. Ono što je važno istaći jeste činjenica da sada kroz posredovanje u rešavanju sporova postoji mogućnost da se barem jedan deo predmeta, gde se stranke kroz autonomiju volja, dakle, potpuno saglasno i ravnopravno u jednom postupku koji je definisan predlogom ovog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, mnoge sporove, kako pre iniciranja sudskog postupka, tako i u toku sudskog postupka, reše. Upravo zbog toga poslanička grupa SPS smatra da je ovo jedan izuzetno dobar način da se kroz popravljanje onih nedostataka ranije važećeg zakona, koji se zvao drugačije, Zakon o medijaciji, a ne Zakon o posredovanju, sada terminološki daleko približniji građanima i jednom prostom narodnom jeziku, da se shvati da građani sve sporne odnose ne moraju da iznose pred sud, da ih mogu rešavati uz pomoć posrednika koji je za to stručan, obučen, koji ima licencu, koji je obavezan da poštuje autonomiju volja stranaka, koji je obavezan da štiti ravnopravnost stranaka i koji je obavezan da doprinese da do tog sporazuma dođe.

Upravo ono što je istaknuto u uvodnom delu od strane ministra, činjenica da zaključeni sporazum istovremeno predstavlja izvršnu ispravu. Šta je posledica toga? Posledica toga je da ne moramo čekati donošenje presude, kao izvršne isprave, pa tek onda pokrenuti postupak prinudne naplate, shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, već automatski zaključeni sporazum, overen od strane suda, sa priznanjem dužnika da će izmiriti dug poveriocu može predstavljati izvršni naslov na osnovu koga se sprovodi postupak prinudne naplate. Građani treba da znaju da je ovo za njih jako korisno. Na taj način građane treba stimulisati kada je u pitanju rešavanje spornih pitanja i spornih odnosa. Ono što mi se čini važnim u odnosu na druge zakone, pre svega kod Zakona o javnom pravobranilaštvu, treba istaći činjenicu da je konačno Zakon o pravobranilaštvu, i to državnom pravobranilaštvu, neka pitanja uredio koja do sada nisu bila uređena, pre svega počev od nadležnosti, od zastupanja. Novinama ovog zakona državno pravobranilaštvo zastupa širi krug lica čiji su osnivači ili država ili jedinica lokalne samouprave. Međutim, ovde bih, ministre, izneo jednu dobronamernu sugestiju ili primedbu kada je u pitanju Zakon o pravobranilaštvu. Imajući u vidu da sam i sam učestvovao u kreiranju nekih delova ovog zakona, kada je bio još u formi nacrta od strane radne grupe koja je radila na izradi ovog zakona, desio nam se jedan propust da u odredbama ovog zakona nije dovoljno potpuno definisano pitanje lokalnih pravobranilaštava, pre svega opštinskog i gradskog pravobranilaštva. Zašto? Nesporno je da se i osnivanje i organizacija pravobranilaštava, i opštinskog i gradskog, definišu odlukom lokalne samouprave. Upravo odlukama, kako opština, tako i gradova, dolazimo u situaciju da se neka pravobranilaštva bukvalno na pogrešan način postavljaju. Postavljaju se kao službe gradskih uprave. Na taj način se vrši neka vrsta diskriminacije samog pravobranilaštva. Konkretno, u Užicu, u gradu iz koga dolazim, pravobranilaštvo nema onaj status koji treba da ima – samostalan i nezavisan organ, već ima status službe gradske uprave zbog čega zaposleni u pravobranilaštvu imaju jedan adekvatan status, status gde su zarade daleko manje od zaposlenih u gradskim upravama, status koji apsolutno nije upodobljen sa onim što sadrže odredbe ovog zakona, odnosno predloženog Zakona o državnom pravobranilaštvu. Mislim da je u ovom delu zakon trebao da bude potpuniji, barem sa nekim instrukcijama i smernicama koje se odnose isključivo na osnivanje, organizaciju, a manje na nadležnost kada su u pitanju lokalna pravobranilaštva. Što se tiče odredaba Zakona o parničnom postupku, poslanička grupa SPS je isključivo u cilju poštovanja onih principa, koje sam u uvodnom delu izneo, istakla određene amandmane sa ciljem da se poboljša kvalitet Zakona o parničnom postupku, kada su u pitanju izmene i dopune. Ti amandmani se odnose, ne na neke krucijalne stvari, već više na terminološka pitanja koja se vezuju za sam tekst Predloga zakona o parničnom postupku. Konkretno, kada je u pitanju odredba postojećeg člana 85. predloženog teksta Zakona o parničnom postupku, definisano je pitanje punomoćnika, tako da se norma bukvalno ovako i čita i tumači da je punomoćnik fizičkog lica advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra, bračni drug, predstavnik službe pravne pomoći, jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Naš amandman, ovo nije rasprava o amandmanima, ali je bitno da se ukaže, bitno je da se zna, jeste činjenica da je ovo ipak nepotpuna norma iz jednostavnog razloga što punomoćnik mora biti javni beležnik i izvršitelj. U odredbama Zakona o javnom beležništvu tako nešto postoji. U praksi izvršitelj ima pravo zastupanja fizičkog lica, a naročito tamo gde se sprovode izvršenja i kada je u pitanju zaštita interesa poverilaca. Zašto se u toj situaciji krug punomoćnika ne bi definisao na ovaj način i učinio daleko potpunijim? Ono što smo kao poslanička grupa uvideli i kroz amandman takođe pokušali da ovaj tekst Predloga zakona poboljšamo jeste jedna norma koja se pokazala u praksi kao potpuno neadekvatna i uticala je na neefikasnost rada sudova, a naročito na povredu prava, na suđenje u razumnom roku. Radi se o odredbi člana 193. Radi se o odredbi člana po kome svako ko želi da podnese tužbu je po ranije važećem zakonu moraju da se obrati nadležnom pravobraniocu u gradskom, opštinskom ili državnom, odnosno javnom, i da u roku od 60 dana pokuša pred pravobranilaštvom rešiti sporno pitanje ili sporni odnos. Logično je da se u praksi takva pravna situacija pokazala kao neadekvatnom, logično je da je došlo do odugovlačenja postupka i sa ovom izmenom da se umesto – mora obratiti pravobranilaštvu, može obratiti pravobranilaštvu, čini mi se nije mnogo doprinelo ubrzavanju postupka. Sama neobaveznost neke norme ne treba da bude normirana. Može u svakom slučaju, ali bi to mogao i bez sistematizacije u samom tekstu zakona. Zbog toga smatramo da bi najbolje bilo i najcelishodnije i najadekvatnije da se ova odredba izbriše. Na kraju, ono što je najvažnije kada je upitanju ovaj procesni zakon, Zakon o parničnom postupku jeste ono što je predlagač uradio na najbolji mogući način, što je omogućio da se obezbedi što veći stepen pravne sigurnosti građanima i da se na najadekvatniji način obezbedi dostupnost pravde, a to je pitanje vanrednog pravnog leka u konkretnom slučaju revizije. Smanjenje imovinskog cenzusa, odnosno vrednosti koja je ranije bila opredeljena u zakonu na 100 hiljada evra kao uslov za podnošenje revizije, vanrednog pravnog leka na 40 hiljada evra je svakako dobro rešenje. Međutim, ono što Socijalistička partija Srbije i poslanička grupa smatra, rukovodeći se svojim programom, svojim idejnim načelima, pre svega, poštovanja na socijalnu pravdu, jeste činjenica da se i ovaj cenzus možda pojavljuje kao visok. Trebalo bi građanima omogućiti da koriste sva pravna sredstva bez velikih ograničenja, bez namere da se opterećuju sudovi naročito vrhovni Kasacioni sud u nepotrebnoj meri sa velikim brojem predmeta. Zbog toga smo intervenisali sa amandmanom smatrajući da se i ovaj imovinski cenzus može spustiti, zbog toga što i na ovaj način možemo građanima omogućiti da svako ko ima pravo na tužbu ima pravo i na žalbu i na vanredni pravni lek u konkretnom slučaju što veći broj građana bi trebao da to pravo ostvaruje upravo kroz smanjenje ovog cenzusa. Ono što je i od strane predlagača posebno istaknuto jesu odredbe Zakona o vanparničnom postupku koje se istovremeno vezuju i za odredbe Zakona o javnom beležništvu. Moram samo da podsetim da smo i te kako mnogo polemika imali u vezi ovih pravnih pitanja nedavno kada je ustrojena nova mreža sudova. Zašto? Zato što su najveće kritike i najveći broj kritika u odnosu na mrežu sudova i na Ministarstvo pravde kao predlagača bile upravo zbog toga da se dostupnost pravdi neće omogućiti sa smanjenjem broja, bilo sudova, bilo sudskih jedinica imajući u vidu da se neće moći sprovoditi onaj deo poslova pred sudovima koji se vezuju za overavanje ugovora, potvrda, izdavanje isprava. Jedan veliki deo posla koji se vezuje upravo za vanparnični postupak. Čini mi se da se sada stav Ministarstva pravde iz tog vremena pojavljuje kao potpuno opravdan. Zašto? Zbog toga što je sada evidentno da se iz sudova izmešta veliki deo nadležnosti i očigledno je da se taj veliki deo nadležnosti prenosi na javne beležnike u proceduri koja je sada propisana predlogom izmena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku. Pozdravlja zato što ćemo upravo sa započinjanjem rada javnih beležnika imati mogućnost da kako ostavinske postupke, tako i druge pravne poslove koji se prenose na javne beležnike po sistemu koji je ovde definisan rasterećujemo rad sudova, rasterećujemo sudije koji će biti premešteni na druge poslove, koji će dobiti drugu materiju kojom će se baviti, kojom će suditi u drugim sporovima i na taj način relaksirati sudove od velikog broja predmeta. Jedino što bi jedna dobronamerna sugestija u tom pravcu mogla da bude jeste činjenica da se prilikom izbora javnih beležnika, na koje se prenose ovi poslovi, mora voditi računa, pored ostalog, i u pogledu stručnosti, ali i u pogledu uspešnosti u dotadašnjem obavljanju javnobeležničkog posla. Ukoliko je iskustvo pokazalo da javni beležnik uspešno obavlja posao bez i ove prenete nadležnosti, jer on donošenjem zakona je dobio određeni obim nadležnosti koje može da koristi u praksi, i ukoliko se pokazao kao kvalitetan u svakom slučaju mora imati benefit da može da nastavi da radi i da dobija od suda ono što se sada ovim zakonom definiše kao prenesena nadležnost. Na kraju, pošto mi vreme ističe, a nadam se da ćemo nastaviti raspravu kada bude rasprava u odnosu na prijavljene poslanike prema ovoj temi, želim samo još jednom da istaknem da poslanička grupa SPS zaista dosledno i istrajno traži najbolje moguća rešenja kako bi građani osetili pravdu, kako bi pravdu ostvarili kroz sudsku zaštitu, a tu sudsku zaštitu ostvarili pred sudovima koji su kompetentni, stručni, kvalifikovani i uspešni u svom radu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vesna Besarović.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Poštovani gospodine predsedavajući, gospodine ministre i kolege narodni poslanici, Zakon o pravobranilaštvu, državnom pravobranilaštvu vidimo kao jedan veoma značajan zakon jer on reguliše organ koji obavlja poslove pravne zaštite, imovinskih interesa i prava RS. Samim tim, to je veoma značajan državni organ sa značajnim državnim funkcijama.

Zakon koji je gospodin ministar pomenuo, koji je donet 1991. godine, je zaista u današnjim uslovima neodgovarajući. U vreme kada je on bio donet i tada se nama ljudima iz struke pokazao kao sumoran, nedovoljno detaljan, zakon koji ne reguliše pitanja koja su bila od značaja za rad i funkcionisanje tada javnog pravobranilaštva. Međutim, donošenjem, odnosno predlogom novog zakona koji imamo pred sobom, Zakona o državnom pravobranilaštvu poslanička SDPS vidi kao jedan značajan pomak ka regulisanju jednog veoma značajnog državnog organa i pozdravlja inicijativu Ministarstva pravde da se preformuliše, predefiniše uloga ovog državnog organa. Skrenula bih pažnju samo na nekoliko značajnih novina koje ovaj zakon sadrži. Posle analize koju smo čuli od strane gospodina ministra, smatram da nije potrebno da dalje detaljnije analiziram, ali smatram takođe da treba skrenuti pažnju na nekoliko novih stvari koje zavređuju naš interes ne samo kao pravnika nego kao stručnu i političku javnost. Prva značajna novina je uvođenje zastupanja od strane državnog pravobranilaštva RS pred stranim i međunarodnim sudovima i arbitražama.

Međutim, onda je pomeranjem te funkcije i regulisanjem na drugi način došlo do toga da su pravobranilaštva prepuštala vođenje sporova pred stranim međunarodnim sudovima i arbitražama pravnim službama, odnosno pravnim timovima, advokatskim kancelarijama, van pravobranilaštva. Pri tom, smatram da je veoma važno da Vlada na predlog pravobranilaca može da ovlasti u konkretnom slučaju za zastupanje lice koje je van pravobranilaštva i koje poseduje potrebne kapacitete za zastupanje, bilo da je reč o posebnom znanju, o poznavanju jezika itd. Očekujem da će se takva situacija događati ređe, da ne kažem izuzetno, i naravno da će, s obzirom da Vlada odlučuje o takvom predlogu, ona biti pod nekom vrstom potrebnog nadzora od strane i državnog pravobranilaštva i Ministarstva pravde, koji sada preuzima ulogu nadzora nad državnim pravobranilaštvom. To je takođe jedna novina, verovatno će u stručnoj polemici biti nekih zamerki i na ovo rešenje. Verovatno će ono biti moguće, doživljeno kao ograničenje slobode rada pravobranilaštva. Međutim, mi s druge strane ne možemo da zaboravimo da je pravobranilaštvo državni organ, organ koji brani imovinske interese države i njenih jedinica i kao takvo treba da pripada hijerarhijskom sistemu vlasti i nadzora. Druga novina koja je takođe veoma značajna je zastupanje od strane državnog pravobranilaštva pred Evropskim sudom za ljudska prava. Državno pravobranilaštvo će pred sudom u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zastupati interese Republike Srbije. Znamo da se pred ovim evropskim sudom vodi veliki broj sporova. Znamo da neke sporove država gubi, da je obavezna da plati značajne iznose i smatram da će ova proaktivna, stručna uloga državnog pravobranioca i ovlašćenih lica od strane državnog pravobranioca doprineti da se ovi sporovi rešavaju onako kako treba da se rešavaju, ali da interes Srbije bude zaštićen bolje i dugotrajnije. Takođe u vezi sa ovim pitanjem zastupanja pred Evropskim sudom pravde, treba reći da će doći i do preuzimanja nadležnosti predmeta i zaposlenih iz organizacione jedinice Ministarstva pravde koja se sada bavi zastupanjem i da će ova nova organizacija, smatram, doprineti boljem kvalitetu rada ove službe koja se bavi zastupanjem.

Time se uspostavlja ta hijerarhija vlasti i kontrole od strane Ministarstva pravosuđa. Ta kontrola, ne vidim je kao kontrolu koja će ograničiti rad pravobranioca i zaposlenih lica u pravobranilaštvu, već kao kontrola koja će u svim onim slučajevima, budući da je reč o imovinskim interesima i pravima Republike Srbijei njenih jedinica, pomoći da se sačuva imovinski integritet Republike Srbije. Sledeća novina koju smatram takođe da je značajna je osnivanje kolegijuma državnog pravobranilaštva, nešto što do sada nismo imali, koji ima svoje ingerencije predviđene zakonom i koji će doprineti da državno pravobranilaštvo brže i efikasnije radi. Najzad, ono što je već apostrofirao gospodin ministar, je obrazovanje pravobranilaštva AP Vojvodine i jedinice lokalne samouprave. Imali smo od strane prethodnih zakona o pravobranilaštvu neke slične tvorevine, neka slična pravna rešenja. Međutim, meni se ovo rešenje koje je predloženo ovim predlogom zakona daleko najviše dopada. Mislim da je nađen jedan balans. Možda je potrebno ovo pitanje razraditi dalje, verovatno ono nije dovoljno razrađeno u samom osnovnom zakonu, Zakonu o državnom pravobranilaštvu, mada se na pravobranioce Autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave primenjuju norme i propisi sadržane u Zakonu o državnom pravobranilaštvu, ipak je potrebno da se, s obzirom na specifičnost, na region, itd, ovo pitanje dalje razradi. To bi bilo o Zakonu o državnom pravobranilaštvu. Sledeći zakon koji bismo želeli da komentarišemo i izrazimo naš stav poslaničke grupe je zakon o posredovanju i rešavanju sporova koji treba da zameni postojeći važeći Zakon o medijaciji. Zakon o medijaciji je donet, kao što je poznato, 2005. godine. On se pokazao kao jedan potreban zakon, došao je pre svega kao želja da se sa jedne strane rasterete sudovi, da se izađe u susret građanima za brže i efikasnije ostvarivanje pravde i naravno kao rezultat praćenja trendova u pravosuđu u uporednim zemljama. Međutim, prvih nekoliko godina postignuti su zaista dobri rezultati, svi smo bili zadovoljni i smatrali smo da je to jedno jako dobro Onda su se pokazali neki nedostaci kao što je pitanje nejasne uloge institucija u oblasti medijacije, zatim se pokazao kao problem nedovoljna obučenost kadrova i to je sve rezultiralo sa opadanjem predmeta u postupku medijacije, što je naravno bio signal da treba učiniti neke promene. Glavne promene koje Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova sadrži odnose se na izmenjenu definiciju posredovanja. Naime, ovaj zakon reguliše posredovanje kao svaki postupak bez obzira na naziv u kojem strane nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, zatim propisuje mogućnost primene posredovanja u svim oblastima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim pravima, osim u onim slučajevima koji su u isključivoj nadležnosti suda ili nekog drugog državnog organa. Samim tim bi došlo do proširenja oblasti u kojima je posredovanje moguće. Predlozi koji se iznose za vreme posredovanja, koje stranke iznose za vreme postupka posredovanja, pa i sam posrednik ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, što znači da se time čuva kvalitet predloga koje lica u toku postupka posredovanja daju. Takođe je predviđeno posebno pravilo o zastarelosti, o zastoju zastarelosti potraživanja sa ograničenim rokom od 60 dana radi otklanjanja mogućnosti da posredovanje bude korišćeno za odugovlačenje konačnog rešavanja spora, što se takođe u praksi pokazalo kao jedan od načina mogućih zloupotreba. Ono što takođe smatramo kao veoma značajnim je da sporazum o mirnom rešenju spora ima snagu izvršne isprave, ali naravno samo pod uslovom da su u tom sporu ispoštovani svi oni elementi koji su propisani zakonom. Propisano je da u slučaju postizanja sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja nakon već pokrenutog sudskog postupak do prvog ročišta za glavnu raspravu da se stranke mogu osloboditi plaćanja sudskih, odnosno administrativnih taksi. Zatim se uvodi postupak izdavanja dozvole za posredovanje kojim se utvrđuje da li neko lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja, i mi to doživljavamo kao težnju za podizanjem kvaliteta posrednika koji se budu bavili ovom delatnošću mirnog rešavanja sporova. Uvodi se i registar posrednika. Taj registar će biti pri Ministarstvu pravosuđa, a program obuke posrednika takođe vidimo kao nešto veoma značajno upravo za podizanje kvaliteta i obuke posrednika. Što se tiče punomoćnika, stranka kao fizičko lice u postupku posredovanja učestvuje lično, a ona naravno može da ovlasti punomoćnika kao i kod zastupanja pred sudom. Što se tiče pravnog lica, pravno lice naravno zastupa zakonski zastupnik ili punomoćnik. U novom predlogu zakona izbrisana je postojeća odredba o potrebi overe potpisa pečatom posrednika, ali je uneta shodna primena Zakona o obligacionim odnosima za zaključenje, dejstvo i prestanak sporazuma o rešavanju sporazuma. Ovaj zakon predstavlja zaista pomak, stručni pomak u regulisanju ove delatnosti, odnosno posredovanja ili mirnog rešavanja sporova. Međutim, naravno, on pretpostavlja i ostvarivanje nekoliko veoma bitnih uslova. Na primer, da sudovi moraju da obezbede uslove za sprovođenje posredovanja, da to sprovođenje bude u sudskoj zgradi, što nije ranije uvek bio slučaj, da to bude nakon radnog vremena i u slučajevima kada je postupak posredovanja pokrenut u toku sudskog postupka. To su neke značajne novine koje mislim da sadrži Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Pošto imam još malo vremena, dala bih i naš kritički osvrt o Zakonu o vanparničnom postupku. Zakon o vanparničnom postupku, odnosno Predlog zakona o vanparničnom postupku je postavio kao svoj osnovni zadatak da se usaglasi sa Ustavom Republike Srbije, budući da je donet pre više od 30 godina, kao i da se uskladi sa promenama koje su usledile u pravnom poretku u ovom periodu od 30 godina i, naravno, da poštuje tekovine EU, što takođe predstavlja jednu od obaveza Republike Srbije na putu harmonizacije pravnog poretka. Naravno, pored ovih političkih i društvenih ciljeva, postoji i jedan važan pragmatičan cilj, a to je da se rasterete sudovi u kojima postoji zaista veliki broj predmeta, veliki broj nerešenih predmeta koji dugo čekaju. U smislu ubrzavanja rešavanja tih sudskih predmeta, s jedne strane, a sa druge strane, zbog promovisanje rada javnih beležnika, Zakon o vanparničnom postupku donosi jedan set odredbi kojima sud poverava javnim beležnicima sprovođenje postupka ili preduzimanje određenih zakonom pobrojanih vanparničnih radnji. Naravno, to su samo one radnje koje nomenklaturno tačno zakon nabraja. Time se u stvari i vrši usaglašavanje Zakona o vanparničnom postupku sa Zakonom o javnim beležnicima, koji je donet 2011. godine, ali je više puta od tada revidiran, i 2012. i 2013. godine, a verovatno će biti još, jer je to prvi put da mi posle Drugog svetskog rata uvodimo institut javnih beležnika koji bi trebao da počne da radi 1. septembra ove godine, pod uslovom, naravno, da se do tada donese javno-beležnička tarifa i da se formira javno-beležnička komora. U ovom zakonu, odnosno u ovom setu odredbi koji reguliše javno-beležničku delatnost osnovna ideja je da sud može da poveri sprovođenje postupka za koji je po zakonu nadležan. To čini postupajući sudija rešenjem kojim se javnom beležniku poverava sprovođenje postupka. Zatim, postoji istovremeno i rešenje o određivanju javnog beležnika, kome se upućuje povereni predmet koji donosi predsednik suda koji postupa u određenom predmetu. Čuli smo i možemo sami da utvrdimo u tekstu Predloga zakona kakav je mehanizam postupanja. Sudija mora da poštuje listu javnih beležnika koja se nalazi na području tog suda. Zatim, postoji i obaveza javnog beležnika da prihvati posao koji mu je poveren. Da li će u praksi dolaziti do toga da javni beležnici možda biraju poslove, odbijaju poslove koje im sudija poveri, to će vreme pokazati. Možda će biti potrebno da se uvedu dodatni mehanizmi da javni beležnici prihvataju. Mada, meni se čini da će biti glavni motivacioni elemenat dobra tarifa. Ako javni beležnici budu adekvatno nagrađeni kroz javno-beležničku tarifu, ne vidim zašto bi oni odbijali povereni posao od strane postupajućeg sudije, izuzev ako postoje, naravno, neki drugi razlozi, npr. pristrasnost, nekvalifikacija itd. Javni beležnik je dužan da postupa po pravilima koja važe za postupak. Takođe je dužan da poštuje rok koji mu je ostavljen. Nadzor nad njegovim radom vrši sud koji mu je poverio vršenje tih procesnih radnji vezanih za određeni predmet. Takođe, rešenje koje je javni beležnik doneo kao poverenik suda, jer on ima status poverenika suda, može da se napada pravnim lekovima, istim onim pravnim lekovima kao što može da se napada presuda koju je doneo sud. Tako da, sa stanovništva stranke, ona nije ni u čemu uskraćena u pranim lekovima drugostepenim ili vanrednim pravnim lekovima koje može da preduzima. Takođe, i ovim bih završila ovo izlaganje, veoma je važno i ono što nam je ministar sada najavio, da se donese taj nazvanim omnibus zakon koji će izvršiti harmonizaciju pratećih propisa vezanih za rad javnih beležnika. Pretpostavljam da je Zakon o privrednim društvima jedan od tih. Kada bude vreme, ja bih sugerisala da se delokrug poslova koje javni beležnik obavlja proširi i da se taj delokrug poslova…

Zahvaljujem i izvinite zbog prekoračenja. Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, pravnička filozofija – zakoni koji se donose treba da budu odraz društvenih kretanja trenutka vremena, ali i odraz državne i političke filozofije onoga ko donosi određene zakone. Kao tradicionalistička stranka koja kod donošenja svakog zakona gleda istorijat određenog zakona od kako postoji naša državnost, kroz taj kontekst smo posmatrali i Zakon o javnom pravnobranilaštvu. Čini mi se da je možda, svi predlagači to nekada rade, ali možda je češće potrebno ukazivati na istorijat i promene zakona kroz određene faze kroz koje je prolazila naša država i kroz promenu društvenog i političkog i ekonomskog sistema. Onda ćemo uvek doći do sličnih zaključaka i do sličnih odgovora. Nama kao strankama koje su možda najizrazitije bile protiv i najviše skretale pažnju na sve štetne posledice totalitarnog režima u kome smo živeli od 1945. do 1990. godine, svaki takav istorijski pogled i svako poređenje daju punu argumentaciju za naš politički stav. Ako bismo pogledali, recimo, Zakon o notarima i javnim beležnicima, on je donet već za vreme Kraljevine Srbije 1931. godine i nije primenjivan na teritoriji cele zemlje, a najviše u Vojvodini, zbog toga što je Vojvodina i tada bila ekonomski, pravnički i u svakom drugom smislu razvijeniji deo naše države. Onda kada je ovde promovisan Zakon o javnom beležništvu, promovisan je kao priključivanje Srbije, odnosno uvođenje nečeg totalno novog u naš pravni sistem. Bilo je zaista nekoliko kolega, među kojima sam bio i ja, koji smo pričali da je Srbija u neko drugo vreme bila zaista moderna, evropska i napredna zemlja u svakom smislu, pa i u pravničkom smislu i zakonodavnom smislu. Slično je i sa Zakonom o javnom pravobranilaštvu. Zakon o javnom pravobranilaštvu postoji u Srbiji skoro negde oko 185 godina. Prvo pravobranilaštvo je formirano u Srbiji kao služba popečiteljstva, odnosno Ministarstva finansija od 1839. godine i imalo je interesantan naziv. Njime je rukovodio načelnik odeljenja promišljenosti, što jeste arhaizam, ali primeren tom vremenu, popečiteljstva finansija. Od 1842. godine tu funkciju obavlja državni službenik koji se zvao – praviteljstveni fiškal, od 1848. godine praviteljstveni pravobranitelj, a posle jezičke reforme koju je izvršio Vuk Stefanović Karadžić i kada je izbačen veliki nepotrebni arhaizam od 1860. godine se zove – državno pravobranilaštvo. Kraljevina je prvi put donela Zakon o državnom pravobranilaštvu 1934. godine i on se u najkraćem ogledao u tome da državni pravobranilac zastupa interese države u sudskim i upravnim sporovima. Međutim, sa promenom društvenog, ekonomskog i političkog sistema promena na gore nije zaobišla ni ovu oblast. Koji je to razlog? Jednostavan. Kada interese, javne interese, interese države u sudskim, upravnim i svakim drugim sporovima ne obavlja jedan jedinstveni državni organ, kada svaka organizacija zastupa samo sebe, onda nastaje totalni haos, odsustvo kontrole i organizovana sistematska pljačka od strane države, pre svega javnih finansija. To nije odlika samo našeg totalitarnog komunističkog sistema to je bilo u mnogim totalitarnim režima i posledice toga su ogromne zloupotrebe javne imovine da bi se prikrile nepravilnosti u raspolaganju sa javnom imovinom i u lošem odnosno namerno lošem odsustvu zaštite javno-pravnih interesa. A o postojanju drugih institucija, poput državnog revizora koji bi smeo da kontroliše trošenje javnih sredstava ili o tome da smo mi usvojili institut vojnog pravobranilaštva koji je postojao do pre neku godinu, gde je vojno pravobranilaštvo odnosno i Ministarstvo odbrane sa svojim posebnim finansijama bilo država u državi, jedan zatvoreni sistem u kojem niko nije smeo da vrši civilnu kontrolu trošenja javnih sredstava i gde je nastao opšti javašluk. Posledica toga je apsolutno normalan pristup svih funkcionera koji su te vrste mentalnog nasleđa da, kada se baviš javnim poslovima, kada raspolažeš javnim finansijama treba da imaš odnos kao prema Alajbegovoj slami i da grabiš što više za sebe, po sistemu – uzmi sad kad ti se pružila prilika, jer ko zna da li ćeš imati takvu priliku. Posledice toga su naravno najizraženije bile u postupku privatizacije. Kada pogledamo ko su bili ljudi koji su najviše zloupotreba izvršili u procesu postupka privatizacije, videćemo da su to ljudi upravo koji su školovani u ovom sistemu, koji su sinovi ili unuci onih koji su organizovano, sistematski pljačkali a da niko nije smeo da im kaže da pljačkaju državu. Oni su naravno na vreme napravili projekte za svoje sinove i unuke ko će koje preduzeće da kupi, jer su znali koje vreme dolazi, pa su rekli – dobro gospodo ako mora baš višepartijski sistem, evo mi iz jednopartijskog sistema ćemo biti vlasnici kapitala, a onda ćemo u potpunosti devalvirati priču opozicije iz 90-ih godina koja je pričala o poštenoj, pravičnoj privatizaciji, razvoju privatnog sektora i svemu onome što postoji u normalnim zemljama sveta. Posle haosa koji je nastao ukidanjem državnog pravobranilaštva 1945. godine, ponovo je 1952. godine uveden državni pravobranilac i zaista pokušao je da ispravi taj haos, ali naravno, u takvom sistemu to je bilo nemoguće, nije postojalo ni dobre volje. Posledice haosa koji je tada nastao mi i danas ispravljamo kroz brojne postupke restitucije, rehabilitacije i to su postupci koji će i u finansijskom smislu znatno opterećivati ove i buduće generacije. Ono što je potrebno reći, kada sam govorio o vojnom pravobranilaštvu, to je da vojno pravobranilaštvo postoji i u nekim razvijenim zemljama sveta, poput SAD ili Italije, ali tamo vojni pravobranioci ne zastupaju imovinsko-pravne interese Ministarstva odbrane i njihove vojske, već to radi upravo državni pravobranilac, a da ne pričamo o vrlo strogoj civilnoj, revizorskoj i drugim oblicima kontrole trošenja javnih sredstava. Tako da je i vojno pravobranilaštvo kod nas postojalo do pre neku godinu. Ovaj novi Zakon o pravobranilaštvu radi nešto što su radile mnoge zemlje u bivšoj Jugoslaviji, ako se ne varam Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska kao jedan od entiteta Bosne i Hercegovine, naime predviđa postojanje onoga što je i do sada postojalo, znači – republičkog, pokrajinskog i pravobranilaštva jedinice lokalne samouprave, s tim što bliže reguliše njihove nadležnosti i obaveze i to je rešenje koje je u skladu sa duhom vremena i samom tekstu zakona nema se nešto posebno prigovoriti. Što se tiče medijacije, opet kada pogledamo uporedno zakonodavstvo i sudsku praksu iz razvijenih zemalja, doći ćemo do nekih podataka koji su zaista za rubriku verovali ili ne. Postoje uređeni pravni sistemi i uređene zemlje sveta u kojima se mirno rešavanje spora uz učešće posrednika ili medijatora, okončava u skoro 97% ili 98% građanskih parnica. To je podatak koji je u toj meri neverovatan za naše prilike da zaista na njega treba skrenuti pažnju. Šta to znači u praktičnom smislu? Prvo, rasterećenje rada sudova. Zatim, brže rešavanje sporova uz međusobno popuštanje. Zatim, ogromna finansijska ušteda za stranke koje učestvuju u postupku medijacije i jedan osećaj da država funkcioniše na svim nivoima i da institucije njene funkcionišu pa i medijatori. Čini nam se da je Zakon o posredovanju i čini mi se da je zaista ta jezičko-pravna terminologija vraćanja posredništva umesto medijacije primerenija našem jeziku i to je ono što ćemo mi iz SPO i DHSS kao tradicionalisti uvek podržati, jer postoji to naše srpsko leporečje kojim treba zaista da se ponosimo, koje treba da negujemo, da promovišemo. Svaka vrsta terminologije koja promoviše ovo za šta se zalažemo apsolutno će imati našu podršku. Ono što je za nas posebno interesantno i na šta ću skrenuti pažnju kod izbora medijatora onima koji o tome odlučuju, a to je puna svest da zaista od ljudi sve zavisi. Kakav treba da bude medijator? Mnogi medijatori do sada ne samo u našoj praksi nego i u svetu pokazali su se kao, recimo, izaberete medijatora koji je izuzetan pravnički znalac, koji ima izuzetnu biografiju, za koga će bukvalno svi da glasaju, ali se u postupku medijacije pokazuje da nije dovoljno vešt. Tako da medijator treba da bude neko ko pre svega uliva poverenje, koji ima ogromnu vrstu strpljenja, ko će da poznaje tehnike u komunikaciji, tehnike u medijaciji. Ko će da bude neki aktivni slušalac. Ko će da zna da traži izlaz iz slepe ulice. Koji će pored toga što ima pravničko znanje sigurno znati da proceni psihološki profil ličnosti suprotstavljenih stranaka u sporu i da približi suprotstavljene stranke jedne drugoj. Jer, zaista u sudskim postupcima, posebno u sudskim postupcima imovinskog spora sa velikom vrednošću, početak tih postupaka pokazuje da su dve stranke udaljene obale koje su se ukopale u svoje rovove i koje su spremne da sudski ratuju jedna protiv druge do istrebljenja. Upravo je veština medijatora da kroz razne tehnike komunikacije, kroz procene o tome kako treba tim strankama da priđe, na koji način treba da pridobije njihovo poverenje, na koji način treba da im ukaže sve prednosti medijacije, da im i pravnički ukaže koja stranka objektivno i osnovano pravnički bolje stoji u odnosu na drugu stranku i da se to rezultira konačnom odlukom medijatora u kojoj će svi imati korist, od suda koji će biti lišen jednog sudskog postupka više, od brojnih sudskih taksi, finansijskih interesa stranaka do toga da će se postupci okončavati u nekom kraćem roku. Postupak posredništva je mnogo fleksibilniji od sudskog postupka i može se prilagoditi konkretnom slučaju. Sudski postupak je strogo formalan postupak. U postupku medijacije možete nastupati ne poštujući često neka strogo formalna procesna pravila koje morati poštovati pred sudom, možete imati neposredniji kontakt sa medijatorom, možete češće kontaktirati u odnosu na onu situaciju kada zvanično dobijete poziv od strane suda. Sa sociološkog aspekta to je najbolji primer deregulacije samoregulacijom. Ogromne su uštede vremena i novca. Neutralna treća osoba koja rešava sporove ohrabruje stranke svojim pre svega autoritetom, pravničkim znanjem i veštinama da spor reše mirnim putem. Razlike između alternativnog i sudskog rešenja spora su brojne, od toga da se ne poštuju neka strogo zakonska pravila, bez obzira što postoje norme koje regulišu položaj i ulogu medijatora, do onog što je najvažnije – rešavanje jednog složenog konflikta mirnim putem i konačno izlaženje iz slepe ulice. Ono što je kod Zakona o vanparničnom postupku osnovna karakteristika to je da zaista Zakon o vanparničnom postupku, mi smo na to i ranije ukazivali, je trebalo znatno ranije da bude u skupštinskoj proceduri, čak i da nije izmena nekih drugih zakona i da nismo doneli Zakon o sudskim notarima, Zakon o vanparničnom postupku koji je na snazi od 1982. godine apsolutno ne odgovara duhu vremena. Što se tiče jedne od najbitnijih izmena, to je periodično, po službenoj dužnosti, pokretanje postupka od strane samog suda kod osoba koje su trajno ili privremeno lišene poslovne sposobnosti radi ponovnog veštačenja i utvrđivanja da li su one zaista trajno duševno obolele u toj meri ili imaju neki drugi psihijatrijski teži poremećaj koji im onemogućava da sami odlučuju o svojim pravima i interesima pa im je potreban određeni zastupnik ili kako se to nekada zvalo – tutor, mislim da je i ovo jedan od zaista dobrih primera odstranjivanja jednih relikata koji su bili odlika prošlosti. Psihijatri će nam reći da zaista postoji, to svi znamo, trajna i privremena duševna poremećenost, privremena neuračunljivost, sposobnost za rasuđivanje koja je vremenski ograničena zbog raznoraznih faktora, od povređivanja, trovanja psihoaktivnim supstancama, uzimanja narkotika, sklonosti alkoholizmu, do lakših i težih psihijatrijskih oboljenja. Mi smo do sada imali situaciju da zaista osoba jednom lišena poslovne sposobnosti bukvalno više skoro da nema šansu da u stanju kada je u potpunosti psihički zdrava i sposobna da odlučuje o svojim pravima, interesima i o svojim postupcima, kada je sposobna za rasuđivanje, ne može da ostvari to svoje pravo. I eto tako jedan razuman čovek, poslovno sposoban, se od strane porodice, društva i okruženja tretira kao poslovno nesposoban. Isto je što se tiče produženja roditeljskog stanja, a razlozi za produženje roditeljskog staranja iz života mogu biti razni. Apsolutno su dobre i prihvatljive odredbe usklađivanja sa Zakonom o javnom beležništvu i niz mera koje opet smanjuju pritisak na rad sudova kroz upućivanje predmeta na rad u javno beležništvo. Ono na šta posebno hoću da ukažem i što je opet kroz Zakon o javnom beležništvu nešto što je dobro, a što još uvek nije zaživelo u sudskoj praksi kod odbrana po službenoj dužnosti, to je taj princip da javni beležnici treba da dobijaju predmete po službenoj dužnosti i tu nema nikakve samovolje. Kod zastupanja po službenoj dužnosti od strane advokata, do pre neku godinu, čini mi se 99% a sada u nešto manjoj meri, ali i dalje postoje privilegovani advokati koji raznoraznim vezama sa sudijama, sa ljudima koji rade u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a gde dobijaju pritvorske predmete, dobijaju preko reda odbrane po službenoj dužnosti, čak se nekima i preko reda isplaćuje novac, a država je i dalje mnogim advokatima dužna za odbranu po službenoj dužnosti. Ono na šta smo mi ukazivali kada je bio Zakon o advokaturi i drugi zakoni koji su regulisali tu materiju, da jednostavno država na svakom koraku mora da pokaže svoju pravičnost, pa i na tom polju. Zbog toga je to zakonsko rešenje gde sudija vanparnični nema šta da razmišlja, jednostavno može da pogleda listu, da vidi abecedni red, dodeljuje predmete notaru, apsolutno elegantno i nešto što ćemo mi podržati. U raspravi o amandmanima, mi ćemo izneti neke naše bliže opservacije svih ovih zakonskih rešenja i predložiti i neka druga rešenja. Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, ja sam juče hteo da govorim o setu zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva, međutim, u to vreme zatekla nas je vest o smrti gospodina Mikija Rakića, poslanika NDS koji nije ni uspeo da zauzme mesto koje mu pripada na mestu narodnog poslanika. Međutim, to mi daje za obavezu da istaknem doprinos ovog čoveka, Mikija Rakića, u borbi protiv organizovanog kriminala, protiv terorizma, korupcije, borbi na otkrivanju ratnih zločinaca, ali i čoveku koji je svoj ceo život nesebično posvetio tom poslu, čoveku koji je malo pričao, a puno radio i uradio i iza njega su ostala brojna dela. Mislim da treba da budemo ponosni, a imamo i obavezu da nastavimo tim putem, jer put koji je on započeo, nije ni malo lak. U tom smislu veoma odgovorno govoriću o setu svih ovih zakona, osam zakona koji su ušli u proceduru, tri koji su čisto iz oblasti krivičnog zakonodavstva i pet o kojima danas raspravljamo. Reč je o oko 600 članova u ovih osam zakona koji su došli po hitnom postupku i to jeste jedan od ozbiljnih problema ovog parlamenta, o kome ću kasnije govoriti kako se reflektuju. Naš konačan stav, poslaničke grupe Nove demokratske stranke, Stranke Zajedno za Srbiju i zelenih, o ovim zakonima u danu za glasanje biće dat na bazi stava ministra, odnosno Vlade na naše amandmane. Ono gde mi imamo ozbiljnu rezervu i što na neki način dovodi u pitanje naš glas „za“ za ove zakone jeste u činjenici da se kod nas zakoni ne sprovode, da imamo, mogli bismo reći, hrpu novih propisa koji se ne primenjuju. Da li će, uvaženi ministre Selakoviću, i ovih osam zakona biti još deo na toj hrpi koji se, nažalost, ne primenjuju? Odgovornost za to ne leži samo na vama, već na poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, čija je uloga, osim zakonodavne, i nadzorna. Oni su ti koji bi trebali da vrše kontrolu nad sprovođenjem zakona za koje glasaju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, dakle i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i za pravosuđe i svi ostali odbori koji su nadležni da brinu o sprovođenju zakona koji su prošli ovu skupštinu i koji su izglasani. Nažalost, do sada te prakse nije bilo i mi smo ovde veoma često donosili zakone, kao što ih donosimo ovih dana, po hitnom postupku, i nikada više nismo pitali ministra – ministre, šta je sa sprovođenjem ovih zakona? Šta je, recimo, sa sprovođenjem Marijinog zakona, o kome smo pričali, koji su sve poslaničke grupe podržale u ovom parlamentu i gde još, koliko znam, nema evidencije koja se vodi da bi se vodi da bi se taj zakon primenjivao? To je simbolika, ali važna i suštinska za to da ova država konačno bude pravna država. Ministre, vi ste na ovoj poziciji treću godinu i vi ste jedan od retkih ministara koji je dobio poverenje i novog mandatara da obavljate tu funkciju. Novi mandatar verovatno ima razloge zbog čega vam je dao tu ulogu, ali ja bih mogao da kažem stvari sa kojima smo mi bili nezadovoljni i za koje očekujemo da vi u narednom periodu popravite, jer smatram da je baš taj vaš staž u Vladi dodatna odgovornost za oblast kojom se bavite, za pravni poredak, odnosno za vladavinu prava. Mi smo puno, ministre, govorili o potezima koje ste vi u prethodnom periodu napravili, sa kojima mi nismo bili sasvim saglasni, odnosno bili smo jako protiv, ali smo očekivali da ćete vi nas ubediti, odnosno kroz praksu da će se realizovati vaši zadati ciljevi i da će nas stvarnost demantovati. Nažalost, to se nije desilo. Takav je bio i Zakon o amnestiji, o kome smo puno pričali i čiji efekti su, po meni, po našoj poslaničkoj grupi, bili veoma negativni, da kažem, pogubni po pravni sistem zemlje, po pravnu sigurnost, jer je to dalo negativnu poruku za vladavinu prava i za sankciju kao oblik državne represije prema onima koji zakon krše. S druge strane, mi smo tokom jučerašnjeg dana govorili o izvršenju krivičnih sankcija, odnosno sankcija u ustanovama za izvršenje i van tih ustanova. Tu postoji ozbiljna mogućnost da bude napravljena nova greška ukoliko zakon ne bude do kraja poštovan, jer neko je čini mi se rekao, kada smo pričali o ova dva zakona, da bi prvi zakon mogao biti zakon za siromašne, a drugi zakon za bogate, da bi oni koji imaju para mogli da kupe slobodu, a da bi oni koji nemaju para mogli da leže u zatvoru. To nije pravna država, ministre. Nadam se da se to neće desiti. S druge strane, juče ste u vašem izlaganju rekli - rast stope kriminaliteta. Niste rekli brojke, podatke, ali je činjenica da po pojedinim oblastima, Beograd, Novi Sad i još neke druge okruge, nemamo celovitu sliku. Rast stope kriminaliteta svih vrsta, od maloletničke delikvencije, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici i drugih oblika kriminala. Da li smo mi to dovoljno učinili sve da se ta stopa smanji? Da li je posao Ministarstva unutrašnjih poslova i vaš posao, posao Ministarstva pravde, odnosno posao policije i posao pravosuđa jedan te isti posao i da li ljudi koji danas budu lišeni slobode po ko zna koji put, a posle nekoliko dana ih vidimo na ulici gde prave nova krivična dela, daju za pravo da ste učinili sve na povećanju pravne sigurnosti? U tom smislu, ministre, gledamo na ove zakone koje ste stavili u proceduru, uz ozbiljnu nameru da ih podržimo, naravno, da ih podržimo ali ukoliko uvažite neke naše amandmane, ali uz ozbiljnu strepnju da oni neće biti primenjeni na adekvatan način i da ćemo mi o nekima od njih pričati kao o Marijinom zakonu koji, nažalost, se ne primenjuje i o nekim drugim zakonima koji se ne primenjuju. Podsetiću vas na ozbiljnu raspravu, mislim da je poslanička grupa Srpske napredne stranke bila predlagač izmena Zakona kojim smo propisali, da kažem, drakonske kazne za krivična dela protiv, hajde da kažem, infrastrukture. Mi smo se složili sa tim, da se ne uništavaju trafo stanice, železničke pruge, itd, itd. Da li se stopa tog kriminaliteta smanjila? Mislim da nije. Nemamo adekvatne analize i to je problem. U tom smislu, primena zakona, efikasnost, kontrola donetih zakona, odgovornost svakoga, i onog ko je doneo zakone, i onog ko ih je predložio i onog ko treba da ih primenjuje, smatram da smo tu ozbiljno svi zakazali. Nadam se da će imenovanje predsednika sudova popraviti stanje u pravosuđu, jer ono nije sjajno. Predmeti nam zastarevaju, zastareva izvršenje sankcija, da budem sasvim precizan, o tome smo juče mogli da govorimo. Dakle, zastarevaju pravosnažne presude zbog toga što nema, recimo, mesta u zatvorima ili zbog nekih drugih razloga. To ne bi smelo da se desi u jednoj pravnoj državi, čak i da je jedan slučaj u pitanju. Niko zbog toga što nema mesta u zatvorima ili zato što je zakazalo pravosuđe ne bi smeo da bude nekažnjen za delo koje je izvršio, dugotrajni pritvori, bez razloga, ponekad se pokaže itd. U tom smislu, uvaženi ministre Selakoviću, poslanička grupa Boris Tadić - Nova demokratska stranka - Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije će još jednom razmotriti sve norme koje donose ovi zakoni, do dana za glasanje ćemo doneti odluku, naravno, imajući u vidu i vaš stav prema našim amandmanima, ali pre svega tražim od vas da se u narednom periodu pojavite pred skupštinskim odborima i da kažete šta je sa nekim od ovih zakona koje sam pomenuo i koje bi mogao da pomenem, šta je sa primenom i šta je sa rastom stope kriminaliteta? Da li je to tačno? Koje su to oblasti, zbog čega i koje tu zakazao? Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu razlog koji je na početku svog izlaganja gospodin Veselinović izneo i nemogućnost da iznese stav svoje poslaničke grupe po pitanjima zakona o kojima se juče raspravljalo u načelu, a sa ciljem da dam dodatni kvalitet ovoj našoj raspravi i odagnam neke kvalifikacije koje su možda neoprezno izrečene u toku tog izlaganja, daću jedno kratko izlaganje. Prva primedba ticala se činjenice da je osam predloženih zakona u Skupštinu došlo po hitnom postupku. Moram da napomenem da se jedan broj ovih zakona već nalazi u skupštinskoj proceduri, da je donošenje ovih zakona vezano, između ostalog, i za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija i da bi odugovlačenje njihovog donošenja onemogućilo dobre rezultate u tom procesu, naročito imajući u vidu da se u junu održava redovna sednica Saveta ministara EU, na kojoj se donosi mišljenje o napretku naše države u evropskim integracijama. Bojazan da je problem u Srbiji ne u donošenju, već u sprovođenju zakona jeste apsolutno opravdano i jeste apsolutno legitimno. Reč je o problemu koji karakteriše srpsko zakonodavstvo u dugom, dugom nizu godina. Ne mogu čak ni da ga ograničim na neki period, pa da kažem – u poslednjih 10 godina, znatno više od toga. To govori o jednom kolapsu, jednoj bolesti našeg pravnog sistema, ali Srbija po tome nije usamljena. To je, dozvolićete, karakteristika gotovo svih društava u tranziciji.

Ipak, kako se vaše izlaganje ticalo jednog konkretnog zakona koji je u prošlom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije donela, a reč je o sprovođenju tzv. Marijinog zakona, koji predviđa posebne mere i poseban način, poseban efekat krivičnih sankcija na učinioce krivičnih dela protiv polnih sloboda, protiv maloletnika, moram da kažem da je sprovođenje Marijinog zakona u dobroj meri onemogućeno bez donošenja zakona koji se sada nalazi pred Narodnom skupštinom, a to je Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. S obzirom da je tada bilo reči o donošenju zakona koji je predložio otac žrtve jednog teškog krivičnog dela i da on nije sistemski pripremljen da bude uklopljen u pravni sistem Republike Srbije, donošenjem Zakona o izvršenju vanzavodskim sankcijama i merama stvaraju se ključni preduslovi za potpunu primenu ovog zakona. Prema tome, da bismo taj zakon sprovodili u celini, potrebno je da se donese Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, a on je juče bio predmet rasprave u načelu, nadam se za koji dan i predmet rasprave u pojedinostima i njegovim donošenjem ćemo svakako omogućiti potpunu primenu Marijinog zakona. Izneto je da su se do sada zakoni donosili u Narodnoj skupštini, ali da je Narodna skupština retko ili gotovo nikada one koji su nadležni za sprovođenje tih zakona pozivala ne na odgovornost, već po pravu da dobije informacije o sprovođenju određenih zakona. Podsetiću vas da sam u prošlom sazivu bio više puta pred sednicom nadležnog odbora, nego nekoliko poslednjih ministara zajedno i da to ističem sa ponosom i da ću nastaviti u svakoj situaciji, kada je to fizički i funkcionalno moguće, da dolazim pred Odbor za pravosuđe, da odgovaram na pitanja koja postavljaju narodni poslanici i da dajem informacije koje se od mene traže. Krivo mi je što u tim pitanjima koje su narodni poslanici bili u prilici da mi postavljaju nije bilo, recimo, pitanja - kakav je efekat Zakona o amnestiji, donet novembra 2012. godine, jer bi onda od mene dobili odgovor koji bi glasio da bez tog zakona, uz sve manjkavosti koje svaki Zakon o amnestiji nosi, a neću da ih negiram, mi danas ne bismo bili u situaciji da imamo drastično poboljšano stanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u odnosu na izveštaj Saveta Evrope iz 2012. godine. Po izveštaju koji je objavljen pre nešto više od mesec dana, a koji je rezultat jednog posmatranja i ocene stanja u našem sistemu za izvršenje krivičnih sankcija iz 2012. godine, kada su naši zatvorski kapaciteti bili svega 7.500 lica, danas kada su ti kapaciteti 9.300 lica, kada su u znatno boljem stanju, kada više nemamo onoliku prebukiranost i nemamo ono što ste zamerili u vašem izlaganju, ali cenim da je to plod nepotpune informisanosti u toj oblasti, više nemamo zastarivanje izvršenja krivičnih sankcija zbog nepostojanja slobodnih zatvorskih kapaciteta. To je možda bila karakteristika nekog perioda upravo do donošenja ovog zakona koji vi navodite kao najtamniji ili najlošiji potez nekadašnjeg Ministarstva pravde i državne uprave u 2012. godini, da nismo doneli tada taj zakon, danas bismo imali zastarevanje izvršenja krivičnih sankcija zatvora zbog toga što ne bismo imali gde da smestimo osuđena lica. Ono što je zabrinjavajuće i što sam po funkciji ministra kao član Visokog saveta sudstva dobio informacije jeste da se u periodu naročito do 2012. godine, i to konkretnim sudovima, dešavalo da nam zastarevaju izvršenja kazni zatvora, čak i kada je lice dostupno ogranima gonjenja. Po informaciji koju posedujem, pred disciplinskim organima Visokog saveta sudstva pokrenuti su disciplinski postupci koji po slovu zakona mogu da rezultiraju i razrešenjem sudija koje su možda, ali postoje osnovne sumnje, namerno odlagali u stranu, kako se to kod nas u narodu kaže – držale u fioci predmete izvršenja kazni zatvora. Uputiću vas, recimo, na jedan slučaj koji je i te kako zanimljiv za našu javnost, gde je pretilo da zastari izvršenje kazne zatvora, ali hvala bogu to se neće dogoditi. To je slučaj osuđenika Milete Jerkovića, koji je otputovao u inostranstvo i kome je nekoliko puta produžavano, odnosno odlagano izvršenje kazne zatvora, a koji se od pre, nešto manje,mesec dana, nakon izvršenih medicinskih intervencija u specijalnoj zatvorskoj bolnici, nalazi na izdržavanju kazne. Da to nije učinjeno, da to lice nije upućeno na izdržavanje kazne, desilo bi se da bi krajem decembra meseca ta kazna zastarela, ali to se nije desilo. Bez sporenja da svaki zakon o amnestiji može da ima negativne efekte, setimo se onih najnegativnijih mogućih efekata Zakona o amnestiji donetih početkom 2000. godine, a koji su amnestirali lica koja su bila osuđena za terorizam na jednom delu teritorije naše države. Najnegativniji efekti toga su se videli 17. marta 2004. godine prilikom čuvenog martovskog pogroma našeg stanovništva na KiM, gde postoje indicije da su jedni od glavnih organizatora tih progona i ubistava naših sunarodnika, ali ne samo naših sunarodnika, ne samo Srba, već i pripadnika drugih nacionalnih manjina, nealbanskih sa KiM, bila lica koja su amnestijom puštena 2001. godine. Dakle, nesporno je da amnestija ima i svoju negativnu stranu, ali ovde cenimo šta je to negativno, šta je pozitivno. Da li je ova amnestija imala pozitivan efekat na funkcionisanje našeg zatvorskog sistema? I te kako, jer je ona omogućila, a ja sam tada to tvrdio, možete da uzmete i stenogramske beleške, da se donošenjem tog zakona stvaraju tehničke i pravne pretpostavke da se poboljša stanje funkcionisanja našeg sistema za izvršenje krivičnih sankcija. To se zaista i dogodilo. Ako vidite koja je to aktivnost i ministarstva, i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, videćete da je tu stanje i te kako poboljšano. Ako vam kažem da smo poboljšali, odnosno povećali kapacitete sa 7,5 na 9.300 osuđeničkih mesta, ako vam kažem da sada prebukiranost našeg sistema, na jučerašnji dan, podatke sam imao jer smo raspravljali o tome, u sistemu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nalazilo se 10.069 lica na 9.300 mesta. Kolega Omerović je juče citirao taj podatak koji sam dao.

Ako to uporedite sa Srbijom 9.300 i popunjenost 10.069, a imali smo situaciju pre dve godine da je popunjenost bila 11.300 lica, a raspoloživih mesta 7.500, onda je razlika u tome i te kako očita. Iznešena je takođe jedna bojazan, nažalost nije toliko argumentovana, ali pokušaću da tu neargumentovanu bojazan odagnam. Kaže – jedan je zakon za siromašne, a jedan je zakon za bogate. Ne bih rekao da je tako. Izvršenje vanzavodskih sankcija i mera u onom delu u kome se tiče izvršenja alternativnih vidova sankcionisanja, a to su rad u javnom interesu, kućni pritvor ili kućni zatvor uz elektronske mere nadzora, primenjuju se prema tačno određenoj kategoriji učinilaca krivičnih dela. Dakle, ne mogu se primeniti na učinioce težih krivičnih dela, odnosno krivičnih dela za koja se mogu izreći visoke kazne zatvora. Tu nema alternative. Mislim da je to dobro, ali hajde budite korektni pa recite, recimo, da se u zemljama razvijenog sveta alternativne sankcije primenjuju na dve trećine učinilaca krivičnih dela. Tako, recimo, imate negde i tri četvrtine. Tako, recimo, imate situaciju u jednoj Švedskoj ili u jednoj Velikoj Britaniji. Naravno, mi smo još uvek daleko od tih primera, ali njima treba da težimo. Imate tamošnje primere koji kažu da je tek svaki treći ili svaki četvrti osuđeni lice na izdržavanju zavodske sankcije. Dakle, nalazi se u zatvoru. Dve trećine ili tri četvrtine osuđenika su lica koja izdržavaju vanzavodsku sankciju. Mislim da ovi primeri nisu najekstremniji. Najekstremniji primer je primer Holandije, koja uopšte nema popunjenost zatvorskih kapaciteta. Dakle, zatvori su maltene prazni, sasvim drugačiji sistem, sasvim drugačiji koncept, ali vredi ga pomenuti. Ono što je zabrinjavajuće i mislim da ćemo se oko toga složiti, što smo na jedan način jučerašnjom raspravom i predloženim zakonskim izmenama pokušali da koliko toliko umanjimo i zaustavimo. Mislim da će primena tih propisa značajno uticati na rast opšte stope kriminaliteta. Daću sebi za pravo da kažem da je to odgovornost čitavog društva, da je to odgovornost svih onih koji kreiraju javnu svest i učestvuju u njenom kreiranju od porodice, preko škole do sredstava javnog informisanja, uključivši kao jednu izuzetno važnu činjenicu i opšte društveno i ekonomsko stanje u kome se država i građani nalaze u čitavoj ovoj dekadi.

Krivo mi je što to niste primetili, jer ako hoćete, jedan od oblika porasta opšteg kriminaliteta koji je kvalifikovan kao takav u našoj javnosti jeste povećan kriminalitet, odnosno huliganizam na sportskim priredbama ili vezanim za sportske priredbe, ali ne samo za to, već kada je u pitanju neovlašćeno posedovanje i stavljanje u promet opojnih droga i svega onoga što može negativno da utiče, naročito, na mlade ljude. Napomenuli ste, to podržavam, maloletnička delikvencija jeste jedan od naših najvećih problema. Predloženim izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku mi dajemo i te kako jasan predlog rešenja. Ako pričamo o huliganizmu, lice koje je pravilo nerede na sportskoj utakmici, sportskoj priredbi, potom bilo uhapšeno, protiv njega pokrenut krivični postupak, izrekne mu se mera zabrane prilaska mestima gde se održavaju sportska takmičenja, uporediću to kao sa merom oduzimanja vozačke dozvole, ako vozača, kome je oduzeta dozvola, zateknete opet da upravlja motornim vozilom, prema njemu se primenjuje stroža kazna, ali pre toga ste mu izrekli zabranu, ovde izričemo zabranu prilaska mestima gde se održavaju sportske utakmice, ponovo zateknete to lice, a najčešće takva lica jesu povratnici, onda nemate više situaciju kakvu smo imali, a to je da jedno lice privedete zbog nereda na utakmici, dok okončate krivični postupak protiv njega, on je mogao još nekoliko stotina puta da se nađe na drugim utakmicama i da ponavlja svoje ponašanje, ne samo lica koja prave nerede na sportskim priredbama. Neko je juče pomenuo od kolega lica koja stavljaju u promet opojne droge, pa onda jednog narko dilera srećete, odnosno hapsite nekoliko puta u istom noćnom klubu, istom kafiću, istoj diskoteci. Zabranite mu pristup takvim mestima. Hajde kolokvijalno da kažem, uskratite mu njegovo tržište. Dakle, dali smo i predlog mera kako da utičemo na smanjenje tog jakog trenda porasta opšte stope kriminaliteta. Pomenuli ste krivična dela koja su definisana izmenama Krivičnog zakonika, ako se ne varam u decembru prošle godine, a koja se tiču krađe na različitim javnim instalacijama, da li su elektro vodovi, vodovodni, kanalizacioni itd. I mene iskreno zanima, i moraću, a možete postaviti pitanje, možemo o tome i na narednoj sednici odbora da razgovaramo da dobijemo efekte primene. Da vidimo koliko je do sad podneto optužnih predloga, recimo, za ove konkretne slučajeve i da li je to delo koje je zaživelo u praksi i ako nije da tražimo izjašnjenje od tužilaštva, od javno tužilačke organizacije zašto to nije tako, jer ja mislim da je to krivično delo prilično dobro propisano, da imamo velikih problema sa krađama instalacija i što je još gore sa štetama koje nastupaju usled tih krađa, jer su štete nekada neuporedivo veće od onoga što je sama vrednost ukradene imovine. Takođe sam uveren da će izbor predsednika sudova doprineti boljem radu sudova i da nam se neće dešavati, kao što sam rekao, da se u pojedinim sudovima dešavalo, a to ste vezali nakon toga za tu priču da nam izrečene kazne zatvora zastarevaju i u slučaju dostupnosti osuđenog lica nadležnim organima. Najveći broj kaznenih zatvora, to građani treba da znaju i vi da znate, zastareva kada su u pitanju lica na poternicama. Znači, lica koja nam nisu dostupna, takvim licima najčešće zastareva kazna zatvora. Kod nas se dešavalo nešto što je apsolutno nedopustivo, a to je da kazna zatvora zastareva onome ko je dostupan državnim organima. Trudio sam se da zaista argumentovano iznesem sve ono što ste zamerili i hvala vam na pažnji, iako je, kao što rekoh, ovo bila tema jučerašnje rasprave.

Replika. Ministar se ni u jednom trenutku nije izrazio na bilo koji način loše na vašu diskusiju, već je odgovorio samo na vaša pitanja.

Zahvaljujem se predsedavajući. Hvala, gospodine ministre, na veoma iscrpnom obrazlaganju i odbrani nekih teza sa vašeg stanovišta i potvrđivanja nekih teza koje sam ja izneo. Kada je u pitanju hitan postupak i činjenica da zakoni po hitnom postupku ulaze u Skupštinu između ostalog i zbog toga što nam to ubrzava put ka Evropskoj Uniji. Nemam ništa protiv toga da oni uđu u skupštinsku proceduru iz tog razloga. Međutim, ne smemo da zaboravimo i da ugrozimo pravnu državu uprkos toj brzini. Zaista bih voleo i sigurno je to i vaša želja da to ubrzanje puta ka EU ne treba da znači manje pravne države, nego više pravne države. Da u tom smislu primena tih zakona bi trebala da bude, kako ste rekli, od šire društvene zajednice inicirana kako nam se ne bi desilo da kao neke druge sadašnje članice EU budemo u dobroj meri nepravni do kraja države, jer se zakoni ne primenjuju i visoka je stopa kriminaliteta i ne doprinosi pravnoj sigurnosti građana. Ne želeći da budem ni malo maliciozan, gospodine ministre, rekli ste da je stanje u zatvorima posle Zakona o amnestiji mnogo bolje. Tu se sa vama apsolutno slažem. Ali, stanje na ulici je posle primene tog zakona bilo lošije. Ti su ljudi izašli na ulicu bez mera resocijalizacije. Oni su se umesto u zatvorima našli na ulici i neki od njih vršili krivična dela, da ne govorim o poruci građanima. Dakle, tačno je da ste sa tim zakonom postigli jedan efekat veoma bitan, ali je tačno da o ovom drugom efektu ipak manje govorite i nadam se da ćemo o tome pričati na nadležnim odborima i u ovoj Skupštini kada budemo analizirali porast stope kriminaliteta po raznim oblastima. Mislim da ćemo se složiti oko ovih alternativnih mera. Vi ste to i rekli da nije isto stanje u Švedskoj i Velikoj Britaniji u kojima se dve trećine krivičnih sankcija na neki način realizuju kroz mere koje ne vezuju za sebe zatvorenu prostoriju, odnosno zatvor. Voleo bih da u nekom narednom periodu dođemo u tu fazu, ali jednostavno nismo blizu te faze i rekao sam svoju bojazan, voleo bih da me u narednom periodu demantuje stvarnost, da za ove vanzavodske mere ne bude privilegije, odnosno da njih sebi mogu „priušte“ samo neki poznatiji, bogatiji itd. ljudi. Voleo bih da u narednom periodu više pričamo na nadležnim odborima. Ministre, rekli ste da ste bili više nego bilo koji ministar pred tim odborima. Slažem se, ali i sami ste rekli da vam nisu postavljali pitanja verovatno o primeni zakona, nego je verovatno 90% te diskusije bilo o novim zakonima koji su u proceduri. Vi ste, sa jedne strane, bili u Skupštini, a sa druge strane, nije bilo tematskih sednica gde se govorilo o primeni zakona.

Dame i gospodo narodni poslanici, od poslednjeg da krenem, tačno je da je većina sednica odbora održavana povodom razmatranja predloga zakona koje je utvrdila i poslala Narodnoj skupštini na raspravu i usvajanje Vlada RS. Ali ću vas takođe podsetiti da postoje i tematske sednice kada su se razmatrali tromesečni i šestomesečni izveštaji o radu ministara i da sam bio u prilici da prisustvujem i takvim sednicama i da razgovaramo o rezultatima rada koji podrazumevaju i rezultate primene određenih zakona. Kada je u pitanju deo izlaganja koji se tiče Zakona o amnestiji, zaista ne vidim da je potrebno više razgovarati o tome. Vrlo dobro ću zapamtiti vaše nadahnute i žustre rasprave o tome u prethodnom sazivu Skupštine. Građani koji dobro prosuđuju sve ono što pričamo pre ili kasnije dobiju priliku na izborima da kvalifikuju ono što smo iznosili, kako smo postupali i šta smo radili.

Građani su glasali i ta SNS, kojoj imam čast da pripadam i koja je mene predložila 2012. godine za ministra pravde i državne uprave je na poslednjim izborima dobila više nego 100% glasova više nego pre 20 meseci. Može biti da je po vašem mišljenju ubedljiva većina građana Srbije bila obuhvaćena amnestijom pa su zbog toga glasali za nas. Može biti i da im se dopalo što je bilo takvog haosa, kako rekoste, na ulicama i nekog nezadrživog porasta stope kriminaliteta. Ovo govorim sa jednom dozom ironije i to jasno i vama i meni. Kao što rekoh, to ne krijem, ta amnestija je imala određene loše strane, kao što je imala i amnestija koju je predlagala Vlada 2001. godine. Samo mislim da su dobre strane ove amnestije koja je doneta 2012. godine bila neuporedivo veće, i kada sam rekao da je sredila stanje u zatvorima, ponavljam iako nije pristojno toliko, ali citirao sam ono što sam izrekao 2012. godine, stvoreni su tehnički preduslovi za regulisanje tog stanja. Nije to bila samo amnestija. Zahvaljujući amnestiji prodisao je, da se tako izrazim, i institut uslovnog otpusta, a sve to ćemo ovim zakonima o kojima skupština ovih dana rasprava i o kojima će odlučivati, učiniti još boljim. Neću a da ne istaknem da su i pojedini drugi delovi sistema koji su bili uspavani ili nisu funkcionisali u dugom nizu godina. Ako imate podatak da recimo pet godina nije zaposlen ni jedan jedini novi policijski službenik u Novom Sadu, dakle, to je podatak pet godina u odnosu na 2013. godinu, a da je sada zaposleno 300 novih službenika i to isključivo na upražnjena mesta u sistematizacijama, bez povećavanja maksimalnog broja zaposlenih u državnoj upravi, onda vam je jasno da jedan deo države nije funkcionisao. Odgovorna je i pretprošla i prošla Vlada, ali prošla Vlada je to počela da menja, hvala Bogu. To je nešto što i te kako utiče na, da kažemo,snižavanje te stope porasta opšte stope porasta kriminaliteta. Poslednja, kada smo pominjali hitan postupak. Dakle ja nisam, generalno nisam pristalica hitnog postupka, ali hajde da ovde budemo objektivni. Ministarstvo pravde i državne uprave u prethodnom mandatu, Ministarstvo pravde danas, ovo vam odgovorno tvrdim, jer prilično dobro pratim zakonopredlagačku aktivnost Vlade Republike Srbije, je ministarstvo koje je o svim velikim zakonskim projektima sprovodilo javne rasprave koje su neretko trajale i po duže od pola godine. O pojedinim od ovih zakona, javne rasprave traju od decembra meseca 2012. godine, izračunajte koliko je to. To su zakoni o kojima se ne samo organizuju okrugli stolovi, ne samo elektronskim putem vrše prijemi i konsultacije sa građanima koji pišu svoje primedbe i sugestije vezane za predloge zakona, ne samo da su neki bili u skupštinskoj proceduri, ali zaista vodimo računa o tome da se zakoni ne pišu u tajnosti, da se ne drže u zatvorenoj sobi tri dana, nakon toga puste iz te sobe i odmah kroz Vladu donesu ovde u Skupštinu. O takvim zakonskim predlozima i rešenjima možete da čitate u sredstvima javnog informisanja dugi, dugi niz nedelja i meseci. Neretko su u te javne raspraveuključeni i zainteresovani narodni poslanici. Ako sve to sprovedemo na takav način i dobijemo taj zakonski predlog ovde sa već definisanim stavovima i mišljenjima, kako stručne tako i opšte javnosti u odnosu na pojedina rešenja, možemo da zamerimo hitnom postupku, čak i tada, ali u znatno manjoj meri. Nekada nije dobro, nekada je dobro porediti se sa drugima, ali hajde da napravimo analizu postupanja po hitnom postupku u periodu do 2012. godine, kada je u pitanju samo Ministarstvo pravde. Mi smo napravili korak napred, možda to nije korak koliki bismo svi mi želeli da bude, ali je bitno da napravimo još neki korak napred. Ukazali ste na problematiku koja je bila prisutna u nekim od zemalja koje su u poslednjih desetak godina postale članice EU. Prvo, naš zakonodavni proces je neuporedivo temeljniji i transparentniji nego što je bio njihov. Pojedine zemljesu usvajale zakone na stranom jeziku, pojedine zemlje su to činile po neuporedivo hitnijem postupku nego što je naš postupak. Mi takvog postupanja nemamo. Ono što je izuzetno važno jeste da su ovi zakoni prošli ocene Evropske komisije i tamo gde je to potrebno, Saveta Evrope, i dobili su pozitivne komentarei pozitivne ocene. Tamo gde su to bile neke negativnije sugestije postupljeno je po njima i ovi tekstovi su do kraja sa njima usaglašavani. Naravno, na nama jeveliki zakon da damo svoj maksimum u primeni ovih zakona i dodaću nešto što je takođe bitno – većina ovih zakona ima period od stupanja na snagu do početka primene, koji nije zanemarljiv i koji nam daje dovoljno vremena da se dobro pripremimo i eventualno dodatno osposobimo institucionalne kapacitete kako bi ovi zakoni zaista bili na pravi način primenjivani. Reč ima narodni poslanik Vesna Martinović. Izvolite. Hvala. Poštovano predsedništvo, uvaženi ministre, poštovani građani Srbije, danas su pred nama na dnevnom redu Zakon o pravobranilaštvu, posredovanju, rešavanju sporova u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku. Moja prvobitna namera je bila da se obratim kao neko ko je u stručnom smislu vaša koleginica i da vam na neki dobronameran način prenesem ono što jeste iskustvo iz prakse u primeni propisa koji su suštinski svi postojeći, bez obzira što su danas neki nazvani zakonima, neki izmenama i dopunama postojećih zakona. Pravna materija je već bila regulisana na ovaj ili onaj način. Podstakli ste me malopređašnjim obraćanjem da malo promenim izlaganje i da pokušamo zajedno da razumemo. Vi ste pravnik, ja sam diplomirana pravnica, imam preko 20 godina profesionalnog iskustva. Mi možda kada odlučujemo o nekim propisima nemamo dovoljno u vidu to kako građani koji ne moraju biti pravne struke čitaju i doživljavaju ove propise. Sada samo primera radi, Zakon o pravobranilaštvu sada za one ljude koji gledaju ovaj prenos danas je zakon koji se praktikuje i praktično već postoji,s tim što se sada zastupnik Republike Srbije ne zove više republički javni pravobranilac nego državno pravobranilaštvo. Za vas i mene bi to mogla biti suštinski bitna stvar, ali za građane koji ovo gledaju za njih je to potpuno nevažno. Njima je nevažno kako se organ zove, bitno je da li radi efikasno i zakonito ili ne radi, kao što im je svojevremeno bilo potpuno svejedno da li će sudovi u prvom stepenu koji sude se zvati osnovni ili opštinski. Bitno im je bilo da li rade efikasno ili ne. Pored toga mislim da im je takođe potpuno nebitno kome pravobranilaštvo dostavlja obaveštenja, kome dostavlja izveštaje, a o devoluciji i supstituciji zaista se ne usuđujem ni da razmišljam koliko im nije važno. Zbog toga se stiče utisak i možda je to i podstaklo kolegu Veselinovića da na ovaj način govori o hitnosti. To je zakon koji reguliše postojeću materiju. Bez njega se i može, jer postoji, kao što ste i sami rekli dosta toga u oblasti pravosuđa što zahteva hitne promene i hitna postupanja. U tom smislu ovaj zakon ne predstavlja prioritet. S druge strane sada imamo Zakon o vanparničnom postupku koji takođe jeste zakon, kao što ste i naveli, iz 1982. godine. On jeste prevaziđen, ali ono što ga razlikuje od Zakona o pravobranilaštvu je to što je on životno važan za građane Srbije. Jedan životno važan zakon za situacije u kojima svako od nas može da se nađe, da li zbog toga što učestvuje u postupku izrade isprave, raspravljanja zaostavštine ili slično. To je životno važan zakon, ali mi umesto da ga menjamo u celini mi ga menjamo na parče, pa imamo promenu 2012. godine, pa ga malo izmenimo i dopunimo 2013. godine, pa evo sada ga opet 2014. godine malo korigujemo, pitam se dokle više? Prosto, ako imamo jasnu predstavu o tome kako vanparnični postupak i na kojim načelima treba da počiva, ako imamo jasnu predstavu o tome kako ćemo podeliti, na primer, nadležnost između suda i javnih beležnika, zaista vas molim da u što kraćem roku imamo jedan celovito važan zakonski tekst pred sobom, jer je to suštinski važno. To će građani osetiti u svom svakodnevnom životu - da li jeste ili nije iza njih ili ispred njih pravna država ili ne? Zakon o pravobranilaštvu u tom smislu niti je hitan, niti je suštinski za građane važan. On je važan za ljude koji rade u pravobranilaštvu, za Vladu, ministre itd, da se prosto regulišu međusobni odnosi između državnih organa, a za građane ni najmanje, verujte. Dakle, mislim da je suštinski važno da kada, a vrlo često to činimo, govorimo o reformama i kada ih najavljujemo ljudi od nas zaista ne očekuju samo terminološke reforme, već suštinske promene, i to ne promene na gore, nego na bolje. Kada izostanu suštinske promene, a naročito one promene koje na bolje menjaju svakodnevni život građana, onda se postavlja pitanje šta mi u ovoj sali zapravo radimo? Da li smo ovde reda radi, da menjamo neke zakone da bi građani stekli utisak da nešto mnogo važno i ozbiljno radimo, ili istinski menjamo i pomeramo stvari unapred? Kada pričamo o tome koliko želimo efikasne sudove i efikasnu zaštitu za naše građane u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa, zamislite sada nekog građanina kome želimo, slažemo se, da obezbedimo ekonomično i efikasno pravosuđe i jednostavan pristup sudu itd, kada npr. uzme ovaj tekst koji ste pustili u skupštinsku proceduru, tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i kada npr. pročita član 12. tog zakona, koji doslovce glasi – u članu 399. stav 4. reči: „člana 187.“ zamenjuju se rečima: „člana 188. Složićemo se da mu ništa neće biti jasno šta je pročita. Da bi razumeo, biće mu potrebna kamara službenih glasnika, a možda i po neki stručni tumač, mislim na stručne tumače, ozbiljne pravnike, a ne na ove instant varijante, neko ko će mu ozbiljno protumačiti ono šta ovde piše. Red vožnje se često menja, ali se ne menja vagona radi, nego putnika radi. To treba da bude pravilo koje važi i za zakone. Zakoni se mogu često menjati, ali ne pravnika, Vlade… Mogu da vas obavestim kao predsedavajući da postoji jedinstveni pravilnik metodološki prava za izradu zakona i drugih opštih akata i da se prema tome rukovodite. Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Dobio sam i ja. Dobro, drago mi je da ste pročitali, samo očigledno sa naslovom imate problem. Dakle, zaboravite na red vožnje. Ja se uvredljivo ne odnosim ni prema vama ni prema ministru. Pričajte o zakonu. Za razliku od mnogih koji se usuđuju da komentarišu zakone, ja jesam diplomirana pravnica, imam preko 20 godina radnog iskustva i diplomirala sam, ne na nekom fakultetu u trendu, nego na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde inače predaje i naš uvaženi ministar. Nadam se da mi to donekle makar, po vašim strogim kriterijumima, daje za pravo da po nešto i prokomentarišem. Kao što sam rekla, komentarišem u najboljoj nameri, jer od toga da vam svi čitamo hvalospeve nećemo doći do toga da dobijemo najbolji zakonski tekst, a to je, verujem, vaš interes, jer da nije vaš interes, vi ne bi danas sedeli ovde i ja to poštujem, ali je interes i svih nas koji ovde živimo. Mi možemo politički da se ne slažemo, ali se slažemo oko jedne stvari, a to je da, kakva god da su nam politička opredeljenja, svi tražimo da živimo u pravnoj državi i da se poštuje naše pravo na pravnu sigurnost. Reč ima ovlašćeni predstavnik predlagača, ministar u Vladi Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, zaista cenim i svaku upućenu kritiku. Kao što ste mogli da primetite u svom učešću u raspravi o predlozima zakona, kako u načelu, tako i u pojedinostima, najveći cilj kome težim jeste da donesemo što je moguće bolji propis koji će građanima obezbediti pravnu sigurnost, pravnu predvidivost sistema i koji se neće ticati donošenja zakona koje ne možemo da primenjujemo. Složio bih se sa svojom prethodnicom u njenom izlaganju da postoji problem kod građana u sagledavanju značaja propisa koje mi kao Vlada predlažemo, a vi kao narodni poslanici u Skupštini razmatrate i o njima odlučujete. Naravno, nije naša uloga samo da predložimo propise. Naša uloga je i da građanima približimo nužnost donošenja određenog propisa. U potpunosti se sa vama slažem da postoji razlika, recimo, između Predloga zakona o pravobranilaštvu, sa jedne strane, i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, sa druge strane, ali i sam značaj donošenja nekog od ovih zakonskih predloga zavisi od toga kako ćemo ga predstaviti. Očigledno je da između ova dva zakona postoji jedna velika razlika. To nije samo razlika na koju ste vi ukazali gledano iz jednog ugla. Razlika postoji i u prirodi tih propisa. Predlog zakona o pravobranilaštvu jeste predlog zakona koji upotpunjuje jedan slabo definisan, gotovo nepostojeći deo našeg pravnog sistema. Ne sporim da ćemo se svi složiti da je važeći Zakon o javnom pravobranilaštvu, kao što je uvažena profesorka Besarović govorila, zakon koji je i te kako štur, koji jednu važnu instituciju funkcionisanja i pravosuđa i pravnog sistema ne definiše do kraja. Verovatno je tu problem bio trenutak donošenja tog zakona, kada još uvek nismo mogli da se oslobodimo nekih prevaziđenih uticaja prošlosti, a nismo bili ni dovoljno smeli da zagazimo u neke izazove budućnosti. Ali, ako biste, recimo, celishodnost predlaganja i donošenja Zakona o pravobranilaštvu prikazali na način da građane i te kako interesuje kako se brane imovinsko-pravni interesi Srbije i kako se štiti njena imovina, verujem da bi građani i te kako bili svesni nužnosti donošenja ovog zakona. Daću vam jedan primer, držeći se teme, naravno, a mislim da građani to treba da znaju. Zbog neuređenosti ovog dela našeg pravnog sistema, nedavno sam kao ministar tada u tehničkoj Vladi bio suočen sa nekim podacima koji su bili više nego zabrinjavajući. Naime, reč je bila o pravu konverzije, odnosno o konverziji prava korišćenja u pravu javne svojine. Bio sam zaprepašćen činjenicom kada sam video da se javna pravobranilaštva, kako na republičkom, tako i na gradskom nivou, gotovo uopšte nisu izjašnjavala o sprovođenju te konverzije koja je vršena potpuno nezakonitim tumačenjem postojećih zakona. Taj primer, odnosno takvo delovanje je rezultiralo činjenicom da je Vlada Republike Srbije pre, mislim da je u pitanju period od osam ili devet meseci, dobila zahtev tada od Grada Beograda da plati zakupninu za korišćenje jednog objekta u kojem se četiri decenije unazad nalazi jedno ministarstvo. Svi koji smo članovi Vlade pitali smo se kako je moguće da Grad Beograd hoće da naplati zakupninu Vladi Republike Srbije za smeštaj državnog organa tj. ministarstva u zgradi koju je Vlada Republike Srbije podigla, u zgradi čiji je korisnik dato ministarstvo. Onda smo došli do podatka da se Grad Beograd uknjižio na toj zgradi kao vlasnik. Tragajući dalje istim tim sledom događaja, došli smo u situaciju da Vlada Republike Srbije u svom vlasništvu nema ništa zato što se Grad uknjižio kao vlasnik nad tim objektima. Onda me interesovalo kako je Grad mogao da se uknjiži. Grad se uknjižio tako što je tumačio potpuno krivo, da tako kažem, nepravilno, jednu postojeću odredbu Zakona o planiranju i izgradnji. Naime, u Zakonu o javnoj svojini se kaže da će pitanje konverzije prava korišćenja u pravo javne svojine biti regulisano posebnim zakonom. Taj zakon o javnoj svojini je donet kasnije u odnosu na Zakon o planiranju i izgradnji, a onda je Grad Beograd tumačio Zakon o planiranju i izgradnji koji je donet godinu dana pre Zakona o javnoj svojini kao taj poseban zakon, što nije bilo uopšte namera zakonodavca. Problem bi bio otklonjive prirode da jedinice lokalne samouprave nisu činile nešto drugo, a to je da su u konverziji prava korišćenja u pravo javne svojine došavši u posed velikog broja nekretnina, a sećam se jedne rasprave sa uvaženom koleginicom Đukić-Dejanović tada, koja je imala izričit zahtev Grada Beograda, ako se ne varam, da se Klinički i Urgentni centar i sve klinike čiji je korisnik Ministarstvo zdravlja koje su vlasništvo Republike Srbije, da se sve prenesu na Grad Beograd. Ona je tome davala veliki otpor tadašnjoj gradskoj vlasti i svaka joj čast na tome, što je u tome istrajala, jer onda bi ispalo da Srbija nema ni jedan jedini klinički centar u svojoj prestonici, da sve ima Grad Beograd. Naravno, možemo sada da kažemo – pa čiji je Grad Beograd nego Republike Srbije. Problem nastaje u sledećem. Mislim da je ovo od opšteg interesa što pričam, pa nećete mi zameriti što koristim ovu priliku. Problem nastaje u tome što pojedine nekretnine, svako od nas zna gde je zgrada Vlade, zgrada ministarstva, zgrada Kliničkog centra ili neke bolnice, ali građani Srbije ne znaju koja je to sve svojina na nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije. Onda se dešavalo da se neke nekretnine koje su bile u režimu prava korišćenja prenesu na neku jedinicu lokalne samouprave, onda ta jedinica lokalne samouprave raspiše licitaciju i organizuje prodaju nekih od tih nepokretnosti i to se dešavalo. To bi bilo u redu da je to sprovedeno zakonito. Zašto nije sprovedeno zakonito? Zato što niko nije kontrolisao rad Republičkog javnog pravobranilaštva. Zašto niko nije kontrolisao rad? Zato što je taj državni organ bio ustrojen na jednom potpuno prevaziđenom zakonu koji je imao toliko opštih mesta, odredbi ili nedefinisanih mesta, apsolutno nedefinisanih i ako stvari postavimo na ovakvim osnovama, mislim da je svakome jasno zašto je hitno donošenje ovog zakona. Dešavale su se stvari da se nepokretnost upiše na ime Grada Beograda, da je na toj nepokretnosti pre 20 godina podignuta kuća nelegalno, bespravno, da je Grad Beograd raspisao licitaciju i prodao tu, recimo njivu, ne znajući i ne odlazeći uopšte da utvrdi faktičko stanje da su tu podignute bespravno neke nekretnine u kojem slučaju je pokrenut postupak za legalizaciju. Sada dolazi vlasnik koji treba da kupi tu nekretninu i na toj nekretnini vidi podignutih nekoliko novih objekata. Grad ni ne zna šta je prodao. Možemo to da govorimo i kada su u pitanju druge opštine. Samo se rekao nešto, verujem da će kolega Stefanović, znajući njegovu ulogu ranije, čime se bavio. Samo sam rekao – hvala Bogu, pa niko za ovo nije saznao na Kosovu i Metohiji, možete misliti šta bi se desilo sa državnom svojinom tamo, a mi nameravamo da vodimo pregovore o tome. Dakle, verujte mi, ja se naježim kada na ovo pomislim. Sa jedne strane imate potpuno neuređenu evidenciju nepokretnosti u vlasništvu države. Znači, nešto čime se bavi Direkcija za imovinu što je Direkcija počela u poslednjih godinu dana da radi i zaista radi dobar posao. Sa druge strane imate ovako loše tumačenje zakona i primenu na osnovu toga. Verujte mi, kada sam tražio odluke odnosno rešenja kojima je vršena ta konverzija, Direkcija za imovinu uopšte nije bila pitana za mišljenje, dakle, uopšte nije traženo mišljenje. Mišljenje pravobranioca nekada dato nekada ga uopšte nema. Zato nam treba bolja organizacija pravobranilaštva. I ja bih se sa vama u potpunosti složio da nije ovakvih stvari, da mi ne regulišemo neki već postojeći sistem, mi regulišemo postojeći sistem zato što ovakva kakav je radi loše. Na nama je iz izvršne vlasti da damo svoj maksimum, da on radi mnogo bolje. Nažalost dešavalo nam se u prošlosti, donesemo zakon koji onda stvori još gore stanje. Dakle, na nama je da damo svoj maksimum da ovu tematiku i ovu oblast uredimo što bolje. Mislim da koliko u običnom životu građanina zakon, o recimo, izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, ili o parničnom postupku, donosi neke za građanina mnogo vidljivije promene. Toliko zakon koji je sistemske prirode te vidljive promene na prvo viđenje i ne daje, ali kada uđete u materiju i te kako. Mislim da bismo se oko jedne stvari još složiti. Naravno, građaninu je često nerazumljiva suština zakona o kojima mi ovde raspravljamo i koji donosimo. Složićemo se još i oko toga da su lekarska i pravnička profesija, profesija koje su najčešće izložene komentarima lajika i da svako od nas i svako od naših komšija, prijatelja, drugova često zna da se stavi ili u ulogu lekara, ili u ulogu pravnika i da sam uspostavlja dijagnoze i da sam daje pravnička mišljenja. Da je tako ne bi postojala specijalizacija kroz sistem obrazovanja za ove dve izuzetno važne struke, ali na nama je ovde i da kroz ovu raspravu građanima približimo šta je to korist od donošenja ovih zakona. Zakona o parničnom postupku to građaninu ne znači ništa, ali ako građaninu kažete da je postojećim zakonom obavezan da kao punomoćnika, odnosno svoga zastupnika pred sudom angažuje samo i isključivo advokata, navodim upravo ovo, dakle, članom 85. je propisano to, a da se ovim izmenama i dopunama zakona taj krug lica ne značajno mnogo, ali proširuje i da ćemo imati, uveren sam, uskoro u skupštinskoj proceduri zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji treba da upotpuni ovaj sistem zastupanja pred sudom, onda to stvara jednu sistemsku celinu i građaninu ne sužava krug prava već ih naprotiv povećava. Želim da vam se zahvalim jer da vi niste vašu diskusiju započeli na ovakav način kao i vašu diskusiju od pre neki dan, verovatno ne bih ni ja sada ovako govorio, a mislim da su ova razmenjena mišljenja i argumenti i te kako od koristi građanima.

Hvala, gospodine predsedavajući. Nisam reagovala odmah nakon vaše polemike s mojom koleginicom Martinović, ne želevši da prekinem njenu diskusiju i diskusiju ministra, ali član 103. i članovi od 105. pa nadalje o održavanju reda na sednici. Dakle, vi ste opomenuli koleginicu Vesnu Martinović zbog toga što je upotrebila metaforu u svom izlaganju i moram da priznam da od kada sam poslanik se to još nikada nije desilo da predsednik ili predavajući zbog tako nečega opomene govornika. Nakon toga, dakle, ne zato što se udaljila od teme, kako ste vi rekli, nego zato što je upotrebila metaforu, nakon toga je govorio ministar, veoma iscrpno. Po mom ličnom uverenju, on se mnogo više udaljio od teme nego moja koleginica, ali ne mislim da je to tema, zato što smatram da je njegovo izlaganje bilo vrlo sadržajno, kao i njeno. Ja bih vas molila da ubuduće vodite računa o tome kako se ophodite prema opoziciji, jer to govori o ugledu parlamenta. Način na koji upotrebljavate principe u rukovođenju sednicom prema opoziciji a fleksibilnost koju pokazujete prema izvršnoj vlasti, ovo sada nije primedba konkretno ministru Selaković, naprotiv, već isključivo vama, dakle, ako primenjujete principe, predsedavajući, dok vodite sednicu jedne, strožije prema poslanicima a posebno prema opoziciji, a veoma fleksibilne prema izvršnoj vlasti, to mnogo govori o načinu kako shvatate parlament i dostojanstvo ove kuće. Pošto sam dužan da vam odgovorim, Narodna skupština će se u Danu za glasanje svakako izjasniti o vašoj reklamiranoj povredi Poslovnika, međutim, predsedavajući mora da se stara o primeni Poslovnika. Isto tako se slažem da predsedavajući, ali i sve kolege narodni poslanici, treba da vode računa o tome odnosno da se staraju o ugledu Narodne skupštine. Mislim da ne može niko da mi zameri kada izmene i dopune zakona neki narodni poslanik nazove „dnevnim redom vožnje“ Svi su bili prisutni i čuli su. Znači, metafore su dozvoljene, nikome ne zabranjujemo, ali i narodni poslanici moraju da se postaraju da na određeni način te iste metafore koriste. Ne znam odakle neke priče oko Megatrend fakulteta, šta je ko po struci itd, svakome to piše u biografiji, ali, pustio sam koleginicu da završi, da nije problem sa „dnevnim redom vožnje“, nego je problem što zakoni nisu dovoljno proučeni.

Gospodine Rističeviću, po kom osnovu? Povreda Poslovnika. Dame i gospodo, javio sam se odmah po učinjenoj povredi, da reklamiram član 103. stav 1. i član 106. stav 3. Dakle, radi se o stavu koji kaže: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u redu sa odredbama ovog poslovnika, a učinjenu na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno po učinjenoj povredi“ Prethodna govornica, koju uvažavam, nije to učinila blagovremeno. Nije ukazala na povredu onda kada je ona po njenom mišljenju počinjena, već je posle toga govorio ministar pravde. Kad je on završio, ona se javila na povredu Poslovnika koja je mogla biti učinjena samo u vezi postupka predsedavajućeg, prilikom govora ministra pravde, a nikako nije mogla da reklamira povredu Poslovnika na osnovu vaše primedbe na iznošene detalje u vreme govora moje uvažene gospođe poslanice koja je govorila kao ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke. Dakle, ja poštujem to što ste tolerantni prema opoziciji, budite to i dalje, ali, ubuduće da to pravo favorizovanja opozicije koristite malo ređe. Član 106. stav 3: „Za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu – a to ste vi – nije dozvoljeno dobacivanje odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora“ Dok ste vi nastupali mogli ste veoma dobro čuti da vam dobacuju iz klupe, ne slažući se s vašim mišljenjem. Dakle, ni tu niste primenili odredbe Poslovnika. Ja i tu poštujem vaše pravo da budete tolerantniji prema njima nego prema nama i za to ću se vaše pravo uvek zalagati. Ne tražim da se o ovome glasa, čisto da gledaoci znaju da vi tolerišete opoziciju, što vam i dalje savetujem da činite. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Rističeviću. Naravno da predsedavajući treba da imaju malo tolerantniji odnos prema narodnim poslanicima i kolegama koji ne podržavaju Vladu Republike Srbije i uvek ćemo biti otvoreni za takav jedan odnos. Izvolite. Čl. 103. i 104, a što se tiče reda na sednici, član 108. Gospodine predsedavajući, vi ste do sada zaista pokazivali, do današnjeg dana, izuzetnu tolerantnost, ja to moram da kažem, naročito u odnosu na predsednicu parlamenta. Ali, ja hoću da vas zamolim par stvari, vezano za ovo što se malo pre desilo. Metafora je uobičajena stvar i stilska figura u srpskom jeziku obilato korišćena od strane predstavnika SNS. O prolaznim vremenima, dahu, maratonskoj trci i ostalim stvarima nikada niko u ovoj Skupštini nije reagovao i ja mislim da je dobro da nije reagovao. Ako nam se oduzme i pravo na metaforu, a koleginica je govorila o „redu vožnje“, nema ničeg uvredljivog u „redu vožnje“ Šta više, „red vožnje“ je najčešće korišćena stilska figura od strane gospodina Vučića i gospodina Babića. Zašto tada niko nije reagovao? I nije se javila naša poslanica zato što je ministar govorio. Inače, mislim da u ovoj situaciji, ja vas molim još jednom, evo, minut i 10 sekundi govorim, vi me slušate kada reklamiram povredu Poslovnika i ja to poštujem i zahvalan sam, ali vas molim da vi napravite neki unutrašnji kolegijum, potpredsednika Skupštine sa predsednicom, da se poslanicima, svim bez razlike, dozvoli uobičajena praksa kad reklamiraju Poslovnik da imaju pravo dva minuta da obrazlože povredu Poslovnika, što je normalno i uobičajeno bilo uvek do sada. To ne mora tako da bude, ali je bilo tako. Ja vas molim da se tako i nastavi, jer je inače već sužena mogućnost za opoziciju da kaže nešto. Ne govorim o minutima. Jer, zaista nešto što građani sve više primećuju i mislim da to ne ruši ugled DS već to narušava ugled parlamenta. Znate, ja ne „dobacuvam“, već dobacujem sa mesta. Ali, dobacujem s mesta onda kada prosto ne mogu drugačije da doprem do predsedavajućeg, da mu objasnim da prosto stvari pišu i treba ih samo primeniti.

Gospodine Stefanoviću, ja moram da vam skrenem pažnju da ovde nije bila metafora u smislu nečega što piše u zakonu, nego je metafora korišćena za naziv izmena i dopuna zakona. Ako neko na neke svoje radnje daje svoje metafore, to naravno da ne može bude uvredljivo, ali ako to neko radi na nečije druge predloge, svi mi imamo neki različit prag tolerancije i shvatanja šta je uvredljivo. Pokušavam da budem ni previše strog, ali ni previše blag da se takve stvari dešavaju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Ne) Hvala. Kolega Babić, po Poslovniku. Izvolite. Ako nemam pravo na repliku, onda ću koristiti povredu Poslovnika, član 107. i 108. U jednom dobrom delu bih se složio sa metaforama i da je to deo političkog izražaja i da je naš jezik i naše političko izražavanje puno takvih termina i mislim da takav postupak svi treba da gajimo. Međutim, ja nisam advokat ni van ove sale, ni u ovoj sali, niti mislim da predsednici parlamenta je potreban advokat, ali ako znamo da povredu Poslovnika može da učini samo predsednik ili predsedavajući Narodne skupštine, onda je degradirajuće, omalovažavajuće i za ovaj Poslovnik i za Narodnu skupštinu koristiti povredu Poslovnika i to protiv predsednika Skupštine koji nije predsedavao Skupštinom u tom trenutku. Unutrašnji kolegijum? Iako ću sada jednom rečenicom samo zadrti i krenuti u repliku, iako ne želim da bude replika, ne postoji unutrašnji kolegijum. Postoji Kolegijum Narodne skupštine čiji su članovi predsednici poslaničkih grupa, predsednik parlamenta i potredsednici parlamenta, tako da ne postoji nikakav unutrašnji kolegijum i mislim da je povreda Poslovnika učinjena na taj način što niste prethodnog govornika opomenuli da ne može da povredi Poslovnik predsednik parlamenta, odnosno predsednica parlamenta koja u tom trenutku nije vodila sednicu i nije bila u sali. Zahvaljujem, kolega Babiću. Nisam hteo da prekidam govornika kada je govorio o reklamiranju Poslovnika. Isto tako, svaki od predsednika, odnosno potpredsednika Narodne skupštine ima neki svoj kriterijum koji primenjuje. Težimo da bude što je moguće jedinstveniji, ali kao što nema istih ljudi, tako je teško to i postići. Najbitnije je da svaki ko predsedava Narodnom skupštinom ima isti odnos prema svim narodnim poslanicima, bez obzira iz koje poslaničke grupe oni dolaze.

Gospodine predsedavajući, hoću da budem džentlmen i s obzirom da je gospođa Vesna ustala i zatražila reč od vas da bi završila svoje izlaganje, koje je prekinula u jednom trenutku, verovatno poneta emocijama koje su bile očigledno jače, da bi mogla da nastavi, te vas molim da joj date reč i da privede kraju, a ja ću biti strpljiv i iskoristiću svojih 20 minuta nakon toga.

Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mi smo juče čitav dan raspravljali o setu zakona takozvanih pravosudnih. Juče smo na dnevnom redu imali tri zakona. Danas su na dnevnom redu pet predloga zakona i predloga za izmenu i dopunu određenih zakona. Hoću javnosti radi da podsetim da ovo nisu novi zakoni, da ovo nisu zakoni koji su pisani u minut do dvanaest, da nisu ušli u Skupštinu na brzinu i preko noći, da niko za njih nije znao. Javnost mora da zna da je većina ovih predloga bila na sajtu Republičke vlade na jesen 2012. godine, da je svako ko je iole hteo da se upozna sa njihovom sadržinom mogao da pročita, da napravi analizu, da se spremi, da učestvuje u javnoj raspravi vezano za ove zakone, da su javna čitanja i javni nastupi bilii za stručnu javnost. Bili su dostupni i laičkoj javnosti, tako da niko u ovoj skupštini ne može da prigovori kako su ovi zakoni za koje je bilo vremena da se neko pripremi, da ih pročita i da su oni bili iznenađenje za sve nas. Potpuno je jasno da smo na izborima koji su za nama svi izašli sa određenim programom, svi izašli sa određenim idejama. Potpuno je jasno takođe da je u svom ekspozeu predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić dotakao i poglavlja 23. i 24. u pregovorima sa EU. Ubeđen sam da su svi ovi zakoni o kojima smo juče u načelu raspravljali, a danas o ovih pet, vrlo bitni zakoni koji će nam omogućiti i stvoriti klimu, atmosferu i pravnu sigurnost da bismo sa Evropskom komisijom mogli da otvorimo poglavlja 23. i 24. i da krenemo u pregovore i stvaranje uslova da bismo mogli 2018. godine, kada prođemo sva poglavlja, da očekujemo da skupštine članice EU odluče o tome da prime Republiku Srbiju i da, ono što je projektovano u ekspozeu predsednika Vlade, 2020. godine uđemo u EU kao punopravni član. Podsetio bih javnost da su danas na dnevnom redu, a to moram zbog toga što su kolege koje su pre mene govorile u ovoj skupštini, pričale o svemu, samo ne o tim zakonima, pričali su o zakonima koji su bili na dnevnom redu juče, a predsedavajući je bio veoma tolerantan, pustio ih je da mogu da pričaju o tome, jedni su govorili da se prebrzo radi po ovim zakonima, drugi su rekli da je sporo i da treba uneti mnoge druge promene, nekima nije bitna forma, a nekima, nažalost, nije bitna ni suština i zbog toga hoću da javnost podsetim da danas raspravljamo o Predlogu zakona o pravobranilaštvu, Predlogu zakona o posredovanju u rešavanju sporova, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i Predlogu zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Gospodin ministar je u svom izlaganju veoma detaljno, studiozno izneo sve detalje, najmarkatnije, najvažnije delove ovih zakona, kao i predloge o izmenama i dopunama ovih zakona. Sve ovo je veoma bitno jer doprinosi kvalitetu, doprinosi efikasnosti, doprinosi pravnoj sigurnosti, doprinosi mogućnosti sudovima da rade na mnogo bolji način, da se u mnogim materijama sudovi rasterete, da se upare ovi zakoni sa zakonima koji su već doneti u ovoj skupštini u prošloj i pretprošloj godini. Tu posebno mislim na Zakon o javnom beležništvu, jer će on stupiti na snagu i počeće njegova primena od 1. septembra 2014. godine, kada će i ovim zakonom o vanparničnom postupku veoma važna materija biti ustupljena notarima ili javnim beležnicima. Takođe sam, nemajući nameru da ponavljam ono što je ministar rekao, zapisao neke detalje koji su veoma bitni za ove zakone. Zakon o pravobranilaštvu, koji je donet i koji danas menjamo, donet je 1991. godine, u potpuno drugim političko-ekonomskim i istorijskim okolnostima i priznaćete, bilo je više nego nužno dati njegove izmene, napraviti nešto što je imanentno ovom trenutku i političkoj situaciji u Srbiji, kao i tome da smo sada zemlja koja je kandidat za ulazak u EU i koja samim tim mora da ispuni mnogo uslova koji pred njom stoje, a koje ispunjavamo da bi bilo bolje svima nama, a ne zbog toga što ćemo to učiniti zbog građana Češke, Slovačke ili Nemačke.

Dakle, osim što se menja naziv, menja se i suština, menja se i nadležnost tog državnog pravobranilaštva. Potpuno se jasno stavlja odgovornost državnog pravobranioca, njegova obaveznost prema Ministarstvu pravde, podnošenje izveštaja Ministarstvu pravde, kontrola onoga šta državni pravobranilac radi. On u svakom trenutku ima obavezu da prati sve propise u Republici Srbiji, da te propise stavlja Ustavnom sudu na ispitivanje. Dužan je podnese izveštaj o svemu tome šta je radio, a da zamenici državnog pravobranioca podnose izveštaj državnom pravobraniocu. Ta hijerarhija je veoma bitna da bi se znalo ko je za šta odgovoran, da bi se znalo ako nastane šteta, ko će tu štetu nadoknaditi. Takođe, pravobranilac je organ koji obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, AP i jedinice lokalne samouprave. Posebno bih hteo da istaknem nadležnosti državnog pravobranioca. On je zastupnik Republike Srbije pred sudovima, arbitražama i organima uprave. Zastupanje pred stranim i međunarodnim sudovima i arbitražama je takođe njegov posao, zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti, davanje pravnog mišljenja, pružanje pravne pomoći i postupanje radi sporazumnog rešavanja spora kada je sa jedne strane Republika Srbija, odnosno lokalne jedinice. Postavljanje državnog pravobranioca vrši Vlada i to očekujemo u roku od 90 dana nakon usvajanja ovog zakona. To će sigurno biti neko koje od velikog pravničkog iskustva, ko će ispuniti sve uslove. Osim položenog pravosudnog ispita, čuli smo da zamenici državnog sekretara, koji će raditi pred Evropskim sudom za ljudska prava, moraju da poznaju aktivno jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u tim sudovima. Prema tome, to moraju biti ljudi koji su potpuno kvalifikovani i ljudi koji su se u svojoj profesiji u prethodnom životu dokazali i potvrdili. Cilj donošenja zakona je stvaranje uslova za najkvalitetniju zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, AP i jedinica lokalne samouprave. Veoma bitan i ne manje važan Zakon o posredovanju u rešavanju sporova. Ovaj zakon ima za cilj da stranke same reše spor, čime će biti rasterećeni sudovi u znatnoj meri. Ovaj sporazum se može postići čak i u izvršnom postupku, odnosno na kraju postupka parničnog i svakog drugog i postoji mogućnost da se stranke međusobno dogovore da krenu u sporazumevanje i da zato angažuju određeno stručno lice koje će posredovati u rešavanju njihovog spora. Na taj način će biti izbegnuti mnogi sudski troškovi, prekinuti postupci i data mogućnost strankama da na sebi svojstven način donesu odluku o tome, o dugovanju, da se međusobno napravi jedan sporazum. Ovi sporovi koji mogu da se rešavaju posredovanjem su mogući u imovinsko-pravnim sporovima, u porodičnim, privrednim, upravnim, potrošačkim, radnim i naročito u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu zahteva za naknadu štete ili tzv. imovinsko-pravnih zahteva, gde stranke mogu međusobno da dogovore čak i pre završetka krivičnog postupka ili prekršajnog postupka, da bi na taj način okrivljeni olakšao sebi položaj u postupku pred sudom. Postoje načela posredovanja: dobrovoljnost, znači, stranke dobrovoljno nastupaju u posredovanju, odnosno u rešavanju sporova posredovanjem, ravnopravnost, potpuno su ravnopravne u tom postupku, isključena je javnost, ne postoji mogućnost da ono što je razgovarano, o čemu je pokušano da se sporazume, bude iskorišćeno nakon toga u javnosti ili u nekom postupku, to ostaje tajna između stranaka, neutralnost onoga ko posreduje između ovih stranaka, hitnost tog postupka. Ovaj postupak se pokreće zaključenjem sporazuma o postupanju u posredovanju i traje najduže 60 dana. Stranke mogu odustati u svakoj fazi ovog postupka, mogu prestati da pregovaraju i da se vrate u sudski postupak. Ono što je takođe bitno, nastaje zastoj zastarelosti potraživanja, kao i rok za podnošenje tužbe dok traje postupak posredovanja. Dakle, nema zastarevanja potraživanja. To može biti najduže 60 dana dok traje ovaj postupak. Jedna novina koja je veoma značajna je da sporazum o rešavanju spora putem posredovanja može imati snagu izvršnog naslova i to pod dva uslova – ukoliko na to pristane dužnik i to bude izričito stavljeno u sporazum i ukoliko potpisi na sporazumu budu overeni u sudu ili kod javnog beležnika ili notara. Svako od posrednika dobija dozvolu nakon određene završene obuke na tri godine i ukoliko ispuni sve uslove i ima određeni broj posredovanja u toku te tri godine, dozvola mu se produžava sledećih pet. Svi posrednici su upisani u registar posrednika, sa kog možete kontaktirati mejlom, telefonom, pozvati i izabrati čoveka, odnosno lice koje će vršiti posredovanje. Sve ovo se ne tiče povećanja troškova. Troškove snose stranke između sebe, svaka svoje, a zajedničke troškove, mogu se sporazumeti da podele među sobom. Primena zakona je od 1. januara 2015. godine, a ono što je karakteristika ovog zakona da odredbe člana 6. do 8. i član 33. stav 5. se primenjuju od dana ulaska Srbije u EU. Dakle, ide se i u susret onome što nas očekuje, a to je ulazak u EU. Takođe, Zakon o parničnom postupku, koji je danas o dnevnom redu, ima za cilj da smanji broj predstavki Evropskom sudu za ljudska prava. Ide se na efikasnije suđenje, na skraćivanje postupaka i više bitnih elemenata. Najmarkantniji za mene su da sada postaje pravilo da u sudu sudi veće, a da izuzetno sudi sudija pojedinac i to po taksativno nabrojanim postupcima koje može da vodi i koji su izuzetak od ovog pravila. Takođe, ono što je sada bitno, punomoćnik u parničnom postupku ne mora da bude isključivo advokat. Postoji određen sužen broj tih lica koja mogu da zastupaju, ali nije isključivo advokat i nije potrebno da se stranka izlaže troškovima, a danas smo čuli od ministra da će se raditi i zakon o pravnoj pomoći. Na taj način će se relaksirati čitava ova oblast. Veoma bitna izmena kod odbacivanja tužbi, jedna izmena koja je prihvatljiva. Pre nego što sud odbaci tužbu, dužan je da održi ročište na kome će se raspravljati i dati šansa tužiocu da se izjasni još jednom o svemu i da kontradiktornim dokazima pokuša da ubedi sudiju da se postupak može nastaviti, da ne dođe do odbacivanja tužbe, a onda nova tužba i novi troškovi i novo gubljenje vremena. Ono što je takođe važno, a što smo do sada u praksi imali kao veliku muku, to je da sud nije hteo nikako da pribavi adresu. Ukoliko tužilac podnese tužbu, tuženi se ne nalazi na navedenoj adresi, on je bio dužan da se dovija, da ode do policijske stanice gde su ga odbijali, ali sada je sud dužan da na predlog tužioca zatraži adresu od državnih organa, naravno tamo gde je prebivalište ili ukoliko je promenjeno, ima boravište da se dozna i da se na tu adresu uputi poziv. Na taj način se postupak ubrzava. Ono što je najvažnije u promeni Zakonu o parničnom postupku jeste da je cenzus za reviziju spušten sa 100.000 evra u imovinsko-pravnim sporovima na 40.000 u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja tužbe i u privrednim sporovima je sa 300.000 evra spušten na 100.000 evra, dajući na taj način mogućnost mnogima da podnesu reviziju i da na taj način smanje pritisak na Ustavni sud Republike Srbije. Ove izmene i dopune Zakona o parničnom postupku doprineće ekonomičnijem i efikasnijem rešavanju sporova u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava. Zakon o vanparničnom postupku je donet daleke 1982. godine. Sada je bilo potrebno da se donese, odnosno da donesemo novi zakon koji će biti usklađen sa Zakonom o porodičnim odnosima, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o parničnom postupku itd, a naročito zbog usklađivanja sa Zakonom o javnim beležnicima. Novina u ovom zakonu jeste lišenje poslovne sposobnosti koje je ograničeno na tri godine u stalne provere i mogućnost provere i redukovanja ograničenja prava.

Ovog puta je ta novina da se ograničava uz stalnu proveru. Sud takođe može notarima poveriti sprovođenje postupaka za koje je nadležan uz stalnu kontrolu i mogućnost oduzimanja predmeta. Notari mogu raditi nesporne ostavinske postupke i rasteretiti sud u velikoj meri. Ukoliko znamo da jedna trećina svih predmeta u sudovima, a ima ih milion u svim sudovima u 2012. godini, pripada vanparničnim, a takođe znamo da se po Zakonu o javnom beležništvu veliki deo tog vanparničnog postupka ustupa javnim beležnicima. To znači da je sudovi, odnosno hodnici i sudske jedinice biti mnogo rasterećenije, a sudije koje su radile po ovim predmetima će moći da odu u druga odeljenja i da rade svoj posao. Notari počinju sa radom 1. septembra i zbog toga donosimo ovaj zakon. Ono što je najvažnije, notarski sistem neće povećati troškove za stranke. Notari će biti plaćani od strane suda po notarskoj tarifi.

Što se tiče Zakona o izvršenju i obezbeđenju, tu nema nikakvih veliki promena. Do sada su izvršitelji bili vezani za osnovne i privredne sudove, a sada će po ovom zakonu doći do izmene tako što će biti nadležni za teritoriju višeg suda. Ovo je zbog toga što smo menjali Zakon o teritoriji osnovnih i viših sudova. Na kraju, sve zakone donosimo po hitnom postupku kako bi sprečili štetne posledice po rad pravosudnih organa i ostvarenje prava građana.

Poštovana predsednice, kolege i koleginice, budući da imam malo vremena, trudiću se da se osvrnem, bar onoliko koliko mi vreme dozvoljava, na neke od današnjih predloga zakona. Što se tiče prvog zakona, govorim o pravobranilaštvu. Mislim da je na prvom mestu dobro što se određuje sam pojam pravobranilaštva, odnosno što se sada koristi izraz državno pravobranilaštvo, a smatram da je sa nomotehničkog stanovišta adekvatniji naziv. Dakle, državni pravobranilac za razliku od nekadašnjeg republičkog javnog pravobranioca, jer lično nikada nisam mogla da razumem taj termin „javni pravobranilac“, jer bi u tom slučaju antinom toga bio – tajni pravobranilac. Pravobranilaštvo, u prvom redu, štiti interese pravnih lica koje zastupa, a ne kako je do sada bilo navedeno u zakonu da pruža zaštitu javnog interesa.

Takođe, praksa je pokazala da je bilo preko potrebno uvođenje i definisanje ovakvim jednim predlogom zakona načela devolucije i supstitucije. Što se tiče izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, mislim da predstavljaju jedan nužan, u svakom slučaju značajan korak ka stvaranju uslova za što efikasnije postupanje sudova i približavanja evropskim standardima. Već na samom početku ovog predloga zakona, u dva člana nailazimo na bolja rešenja, nego što je to bilo predviđeno važećim Zakonom o parničnom postupku. Naime, broj parničnih stvari u kojima postupa sudija pojedinac sada je povećan, što će svakako za posledicu imati rezultiranje smanjenja broja parničnih stvari u kojima postupa veća sudija, koji je sastavljen od predsednika veća, kao sudećeg sudije, i sudije porotnika. Mislim da je ovakvo rešenje znatno bolje, jer uloga sudije porotnika, priznaćemo svi, barem mi koji dolazimo iz prakse, da nije toliko značajna, a njihova uloga u svim zemljama koje pripadaju kontinentalnom sistemu, gotovo je na mizernom nivou. Ovde treba da se naglasi da se na ovaj način smanjuju troškovi sudske uprave i da se omogućava efikasnije i brže postupanje sudova. Takođe, još jedna dopuna koju bi želela da pohvalim u predlogu ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, to je rešenje kojim je predviđeno da pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe, iz razloga koji su navedeni u članu 294.

Rešenje koje je do sada postojalo predviđeno važećom zakonskom odredbom davalo je mogućnost sudijama, u cilju smanjenja broja predmeta, jedan potpuno nekritički odnos u pogledu donošenja rešenja o povlačenju. Kada se govori o članu 13, a koji se njegovim stavom 2, gde glasi da revizija nije dozvoljena u imovinsko-pravnim sporovima ukoliko vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe. Izražavam upravo skepsu u pogledu uvođenja ovakve jedne odredbe u predlog zakona i njegov stav 2, jer vrednost spora, kao imovinski cenzus, jeste uslov za podnošenje ovog pravnog leka, dakle govorim o reviziji. Do sada je taj uslov bio postavljen na taj način tako da je velikom broju stranaka u onim postupcima, u kojima je vrednost predmeta spora bila manja od 100.000 evra, bilo onemogućeno da ostvaruju zaštitu podnošenje upravo ovako vanrednog leka i to Vrhovnom kasacionom sudu. S obzirom da je iznos predmeta spora u privrednim pravnim sporovima smanjena za tri puta, tako da je u tim sporovima revizija dozvoljena ukoliko je vrednost spora veća od 100.000 evra, i to u dinarskoj protivvrednosti, a u postojećem zakonu taj iznos je opredeljen na 300.000 evra, onda bi bilo logično, barem po mom nekom mišljenju, da se u ovim sporovima, dakle u sporovima pred redovnim sudovima, kao sudovima opšte nadležnosti, ovaj iznos identično umanji za tri puta i time se učini građanima dostupnost sudova u svakoj sudskoj instanci. Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, njih posmatram kao jedno iznuđeno rešenje, a sve u cilju usklađivanja i u cilju podobljavanja sa podnetim Zakonom o javnom beležništvu, budući da se najznačajniji broj izmena i dopuna odredaba, koje se menjaju u dopunjuju, odnose upravo na institut javnog beležništva. Na ovom mestu moram da izrazim i jednu skepsu, a vezanu isto sa Zakonom o javnom beležništvu, ukoliko uzmemo Sloveniju kao jedan dobar primer zemlje u regionu moramo primetiti da od momenta donošenja Zakona o javnom beležništvu pa do konačnog formiranja javnobeležničke komore proteklo je čitavih sedam godina, ako ne i više, bar po onome što sam radila uporedno pravnu analizu. Dalje, što se tiče Zakona o vanparničnom postupku, on jeste u primeni od 1983. godine i jeste nužno da se kao jedan važan procesni zakon usaglasi sa najvišim pravnim aktima. Na ovom mestu iskazaću i svoje žaljene, ali istovremeno i nadu da se u nekom budućem periodu ne ide ovako parcijalno na izmene i dopune, jer ja pobornik izmene i dopune nikada nisam bila, već da se donese jedan potpuno nov Zakon o vanparničnom postupku. Smatram da je to jedini način da se prevaziđe ovaj kontekst koji je potpuno napušten i za koji je sasvim sigurno da ga je i vreme do sada demantovalo, ukoliko hoćete, i pregazilo. Što se tiče Predlogazakona o posredovanju u rešavanju sporova, prvi Zakon o posredovanju, odnosno medijacija, ovde ću završiti, sprovodio se od 2002. godine i u tom periodu sprovođenja takvog zakona, bez obzira što… Mislim da je bio jedan epohalan korak.

Pre nego što dam reč narodnom poslaniku Zoranu Živkoviću, zamolio bih, u skladu sa članom 138. Poslovnika Narodne Skupštine, nadležne službe da izvade kartice onih poslanika koji nisu u sali da, kako to ovaj propis nalaže, odnesu u kancelariju generalnog sekretara. Izvolite. Bilo bi lepo i da obezbedite prisustvo ministra kada je rasprava o Predlogu zakona koji predlaže ministar Selaković., Ako ne piše nigde u Poslovniku, to je lep običaj da ministar sasluša ono što ima da mu se kaže. Poslanici Nove stranke neće glasati pozitivno za ove predloge zakona osim o Zakonu o pravobranilaštvu, pod uslovom da budu usvojena naša tri amandmana. Naravno da smo svesni toga da je neophodno doneti i nove zakone iz oblasti koje nisu bile zakonski definisane i promeniti zakone koji su prastari, koji se nisu adekvatno pokazali u praksi. Ali, nema nikakvog razloga da se ovi zakoni donose po hitnom postupku, niti postoji bilo kakav opravdan razlog da se vodi zajednička rasprava o zakonima koji nemaju mnogo sličnosti, osim što dolaze iz istog ministarstva i što obrađuju temu koja se tiče tog ministarstva. Imamo pet predloga zakona, ukupno 204 nova člana, ukupno 340 i nešto stranica teksta sa ambicijom da parlament srpski, koji je laički, kao i svi na ovom svetu, da adekvatno raspravu i odgovore na ove predloge zakona za nekoliko dana. To je potpuno besmisleno. Nijedan od ovih zakona nema potrebu da bude usvajan po hitnom postupku, jer ne mogu u narednih nekoliko dana, nedelja, pa ni meseci da nastanu nikakve negativne posledice ni po pravosudne organe, što je manje važno, niti po građane što je važnije, a i neće ih biti. Imamo poseban primer Zakon o posredovanju u rešavanju sporova koji stupa na snagu, ako bude usvojen, 1. januara sledeće godine.

Uz najbolje želje i najbolju volju mislim da ta opasnost od brzog ulaska Srbije u EU ne postoji, tako da ne postoji ni potreba za hitnim postupkom. Ponavljam, potpuno je nejasno, odnosno jasno, ali ne postoji opravdan razlog zašto se ovih pet zakona stavljaju u zajednički pretres i kakve veze imaju Zakon o pravobranilaštvu i Zakon o posredovanju u rešavanju sporova. Naravno da nema nikakvog osnova za to. Imam potpuno razumevanje za ovaj novi tempo koji je nova Vlada u kontinuitetu i njen predsednik dao svim ministrima i ta priča o ranom ustajanju, hitnosti i brzini može da bude interesantna, ali se još jednom vraćam na jednu činjenicu da su izbori završeni tek pre neki mesec.

Mi smo već rekli da smo tu da zaštitimo parlament od nekih pokušaja da on bude gurnut u neustavnost. Kao što smo rekli da ćemo podržati jedan predlog zakona, na jučerašnjoj raspravi, tako i sada da ponovim – ako budu usvojena tri amandmana na Predlog Zakona o pravobranilaštvu, poslanici NS će glasati za taj zakon.

Dame i gospodo, da i ja upotrebim metaforu, naši seljaci, a prethodni kolega i ja to razumemo, obično kažu – kada imaš groš, nisi loš. Po pitanju ovih zakona, moram da osporim prethodno izlaganje. I te kako recimo imaju veze zakoni međusobno. Konačno treba urediti neke stvari, jer u ovom trenutku imamo preko tri miliona nerešenih predmeta. Jedan spor oko nasledstva i parnica u Soko Banji traje 52 godine. Ovim zakonima, koliko sam mogao da primetim iz svog ugla kao poljoprivrednik, se žele pre svega rasteretiti sudovi, a pravobranilaštvo na prvi pogled nema nikakve veze sa tim rešavanjem sporova. Ali, ipak i ima. Ukoliko pravobranilaštvo reaguje na vreme po pitanju državne imovine, imovine lokalnih samouprava itd, u tom slučaju ne mora da dođe do spora. Recimo, ako je upitanju neka licitacija na kojoj se licitira poljoprivredno zemljište, podvlačim poljoprivredno, na pet godina, a onda se na tom poljoprivrednom zemljištu promeni namena bez dozvole Ministarstva poljoprivrede, iako se radi o poljoprivrednom zemljištu, a ono je zakupljeno na pet godina i na njemu se umesto ječma, pšenice, kukuruza itd, zasadi vinograd onda imamo jedan spor. Ako je pri tom to zemljište bilo predmet nacionalizacije, a onaj ko ga je dobio u zakup ima ugovor sa narodom da izvrši denacionalizaciju i reprivatizaciju ili restituciju, onda i te kako imam spor za koje je zaslužno pravobranilaštvo jer nije na vreme reagovalo da zaštiti državnu svojinu iz koje će se pravnim sledbenicima, a radi se o porodici Jakšić, biti nadoknađena šteta zato što je zemljište koje je moglo biti fizički vraćeno morati da se nadoknadi finansijski, pa ćemo ta 52 hektara koje je neko dobio za dž na pet godina, neovlašćeno na njemu zasadio vinograd, morati da platimo ako ne presudom, ako ne na zahtev pravobranilaštva, ako ne mirnim sporovima onda ćemo putem Strazbura i moraćemo i te kako ta 52 hektara da platimo još dodatnih milion dinara bez obzira što smo zakupca, koji za zakupodavca nije imao nikakvu saglasnost i zasadio pomenuti vinograd, bez obzira što ga je država za to častila sa 525 hiljada evra. Da je pravobranilaštvo reagovalo taj zakup ne bi bio moguć ni u fazi licitacije zato što se na licitaciji pravobranilaštvo pravilo malo slepo i gluvonemo. Na licitaciji su se pojavila dva pravna subjekta da konkurišu na istu parcelu po istoj šifri. Gle čuda, na javnom nadmetanju i jedno i drugo pravno lice zastupa isti čovek. Zamislite sada da se ja pojavim na licitaciji i zastupam dve firme koje međusobno licitiraju. Da li pravobranilac nije trebao da reaguje, da li je trebao da prespava, da li je trebao da zadrema itd? Takođe, nije mi jasno kako neko može da devalvira vezu između sporova i pravobranilaštva ako je bio savezni ministar policije i to u vreme 2000, 2001, 2002, 2003. godine, u vreme tzv. afere „Ušće“, prodaje zgrade Centralnog komiteta? Ja sam u temi. Upravo sam u temi. Dakle, prilikom te privatizacije, naravno, državnu imovinu je trebalo da štiti pravobranilaštvo. To je bilo savezno javno pravobranilaštvo koje sada menja republičko pravobranilaštvo, odnosno Pravobranilaštvo Republike Srbije, državno. Dakle, prilikom te privatizacije, da je bilo pravog zakona o pravobranilaštvu, da je bilo pravobranilaštva, ne bi se moglo desiti da neko raspiše konkurs, Savezna vlada, i da kaže da će konkurssprovesti konkursna komisija. Konkurs traje 30 dana, a konkursna komisija se obrazuje posle 45 dana. Pitam vas - kakvi su to zakoni bili o pravobranilaštvu i kakvo je to pravobranilaštvo bilo u to vreme? Da ne pitam kakva je to bila Savezna vlada, jer ću možda da izađem iz dnevnog reda, pa ćete me opomenuti. Svakako je savezni ministar policije morao voditi računa da se zaštiti to pravobranilaštvo i, ukoliko ne radi svoj posao po zakonu, da se podnese odgovarajuća krivična prijava, što naravno nije učinjeno. Kad smo već kod pravobranilaštva, hajde da to malo produbimo. Na tom konkursu je učestvovala firma koja se zove„MK Grupa“, odnosno predvodila je određeni konzorcijum. Pravobranilaštvo je to znalo, ali, gle čuda, ćutalo je. Konkurs je završen… Molim vas da smirite ove nekontrolisane kolege.

Molim vas da se vratite usko na temu i da govorite o tome. Ako je tema pravobranilaštvo, ja govorim o pravobranilaštvu i govorim precizno šta pravobranilaštvo nije radilo do sada i zašto se menjaju zakoni…

Molim vas, vratite se na temu. Evo, govorim o pravobranilaštvu. Kažem - savezno pravobranilaštvo je propustilo priliku da primeti da su na pomenutom konkursu „MK Grupe Konzorcijum“ pobedili, a ugovor je potpisan sa firmom u decembru mesecu, koja nije bila registrovana za vreme sprovođenja konkursa, već je registrovana tek četiri meseca kasnije i pravobranilaštvo je ćutalo. Ovde čak piše u ovom dokumentu, kaže – savezno javno pravobranilaštvo, potpuno druga verzija ugovora itd. O čemu se radi? Radi se o tome da je o kupoprodajnom ugovoru pravobranilaštvu dostavljena jedna verzija, ono je dalo saglasnost, a potpisana je sasvim druga verzija koja nije bila kod saveznog pravobranioca. Otuda je nastao spor o kome su pričale neke naše informativne kuće. Ja sam jasno dokazao da i te kako ima veze javno pravobranilaštvo sa mirnim rešavanjem sporova, jer ćemo ovaj spor morati da rešimo mirno ili ćemo biti tuženi od vlasnika koji će tražiti restituciju, ili će možda grad Beograd, koji je propustio priliku da zaštiti svoju imovinu, kao korisnik državne imovine, tražiti možda neku odštetu, da im se to vrati zato što je privatizacija zgrade CK,od odnosno zgrade „Ušća“, urađena sasvim suprotno od onoga što je pisalo u konkursu. Dakle, pravobranilaštvo nije zaštitilo svoju imovinu i sve vreme sam o tome govorio. Jedan od zadataka, to je ministar jasno rekao, i mislim da me pažljivo sluša, da jedan od glavnih zadataka pravobranilaštva, po ovim novim izmenama i dopunama će biti da štit državnu imovinu, da lokalna pravobranilaštva štite imovinu lokalnih samouprava, da pokrajinsko pravobranilaštvo štiti imovinu koja pripada pokrajini i da se svi staraju o zakonitosti. Što se tiče parničnih i vanparničnih postupaka i mirnih rešavanja sporova, moram takođe da pitam – da li će se tu rešavati nenaplaćena potraživanja prema zemljoradnicima? Danas kada oni koji to otkupljuju nemaju nikakvu obavezu, nemaju nikakvu kotizaciju, nemaju nikakav depozit da polože, kad se svako bavi otkupom poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednike vara ko stigne. Na koji način oni mogu da rešavaju svoje sporove, jer danas otkupljivači više ne otkupljuju poljoprivredne proizvode, nego ih preuzimaju, a seljaci više ne prodaju svoje poljoprivredne proizvode već ih predaju. Čak se takvi termini upotrebljavaju i na našim televizijama. Takođe moram da pitam – da li će se po ovim zakonima rešavati sporovi koji će zemljoradnici imati sa državom oko divljačke privatizacije poljoprivrednih i zemljoradničkih zadruga, koje su netragom nestale, a na određen način su bile u njihovom vlasništvu? Bivši režim ih ni na koji način nije zaštitio. Da li će se na ovaj način ti sporovi rešavati? Na kraju moram da kažem da je veoma teško, lako je vladati, bivši režim je vladao, sada treba izgrađivati državu i pravosuđe. Stoga ću ja podržati ministra pravde, želeći da mu poželim da bez obzira na kadrove koje smo zatekli u pravosuđu pomogne kroz izgradnju pravosuđa, da pomogne u izgradnji države. I na kraju, da zaključim da je smisao pravde da se zlo mora tući dobrim i zameniti boljim.

Dame i gospodo,poštovani predsedavajući, mislim da su povređeni članovi 106, 108. i 109. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Da li mogu da obrazložim? Dakle, u tački 106. piše da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi sada učestvujemo u zajedničkom načelnom pretresu o predlozima pet zakona, pravobranilaštvu, posredovanju, rešavanju sporova, parničnom postupku, vanparničnom postupku, izvršenju i obezbeđenju. Gospodin Rističević je malopre obrazlagao svoju ideju da postane lični biograf gospodina Zorana Živkovića. To nije naša tačka dnevnog reda. Molim da mi se dozvoli da završim ovo obrazloženje. Gospodin predsedavajući je kao što je i red, postupio po Poslovniku, upozorio gospodina Rističevića da njegova ideja da postane lični biograf Zorana Živkovića, nije sada na dnevnom redu, ali je gospodin Rističević uprkos tome nastavio da obrazlaže svoju ideju. Gospodin predsedavajući je imao obavezu da po članu 109. izrekne meru opomene gospodinu Rističeviću zbog toga što je nastavio da govori o nečemu što nije bila tačka dnevnog reda. Smatram da je povređen Poslovnik. Gospodin Rističević se kretao u okviru teme i govorio je o Zakonu o pravobranilaštvu i o mirnom rešavanju sporova. Kada mi se učinilo i kada sam smatrao da se udaljio od teme ja sam ga upozorio. Tako da, vi možete da se izjasnite o tome da li će se Narodna skupština u danu za glasanje izjasniti o tome da li je povređen Poslovnik. Znači želite. Hvala. Po kom osnovu? Gospodine predsedavajući, da bi mogao da kažem da je to član 103. stav 1. stav 2, stav 3. član 104. o replikama. Jel dozvoljavate? Rekao sam član 103. stav 1. član 104. koji se odnosi na replike, da li dozvoljavate?

Nisam razumeo da vas je gospodin Pavićević uvredio ili da je pogrešno bilo kako protumačena vaša diskusija. Saslušajte me, molim vas. Da ste malo strpljiviji i da ste malo samo sačekali, znali bi da sam član 104. reklamirao, ne da bih dobio repliku, nego zbog nečeg drugog, kao i član 103. Ne osporavam pravo kolege da reklamira povredu Poslovnika, ni njegovo pravo da u toj povredi Poslovnika čuje ono što nisam rekao, ali ja odgovaram samo za ono što sam rekao, a ne što oni misle da su čuli. Dakle, njegovo je pravo čak i da pomisli da je nešto čuo da sam ja rekao, iako to nisam rekao, ali se on otprilike bavio replikom. Molim vas, ukoliko to nekome nije jasno, uzmite prepis stenograma. Ja ni jednom nisam spomenuo svog uvaženog kolegu Zorana Živkovića. Govorio sam o Saveznoj vladi, saveznom ministru pravde, o vinogradima u Krčedinu, a njih ima daleko više, govorio sam o javnom nadmetanju u Inđiji koje je vršeno, a da pravobranilac u lokalnoj samoupravi nije reagova. Molim vas, pažljivo pogledajte, stvarno ni jednog trenutka nisam pomenuo mog uvaženog kolegu, a ne mogu da odgovaram za ono što oni misle da sam rekao. Hvala.

Reklamiram povredu člana 106. stav 1. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Predsedavajući, ovde mnogi danas nisu govorili o tačkama dnevnog reda. Malopre smo mogli da slušamo o privatizacijama, mogli smo da slušamo o poljoprivrednim zadrugama, ali ne znam kakve to veze ima sa pravobranilaštvom i ne znam kakve to veze ima sa Predlogom zakona o posredovanju u rešavanju sporovima i sa svim ostalim tačkama koje su danas na dnevnom redu. Nisam znala zaista da je tačka dnevnog reda ni Savezna vlada, ni nekada savezno ministarstvo, ni da smo u 2002. godini, ni da smo u 2001. godini, tako da molim samo da upozorite narodne poslanike da se ubuduće pridržavaju dnevnog reda. Danas imamo izuzetno važan set pravosudnih zakona, pa hajdemo malo i pravosuđem da se bavimo, bar danas. Smatram da Poslovnik nije povređen, da je narodni poslanik Rističevć govorio u okviru teme i smatram da diskusija u parlamentu ne može biti samo baš usko vezana i isključivo, mora se dati poslanicima i neka mogućnost da povežu to i sa nekom prošlošću i, naravno, ono što nas čeka u budućnosti. Ovo su, kao što ste rekli, ozbiljni zakoni, ozbiljne stvari o kojima diskutujemo, tako da smatram da on nije izašao iz teme u tom domenu, da bi morao da primenim član 108.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni o ovome? (Da.) Hvala vam. U skladu sa Poslovnikom, određujem pauzu u trajanju od sat vremena.